Hvala. U ime kluba SDP-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo komentirali aktualna događanja u i oko Vlade a koje štete nacionalnim i državnim interesima. U redu kolega, uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak. Hvala lijepo.

Može, u redu, hvala.

Zahvaljujem. Određujem stanku, tražili ste u trajanju od 10… … [[Upadica se ne čuje.]] A ispričavam se, ispričavam se. Uvaženi zastupnik Ivan Šuker. Aktualna politička situacija. Određujem stanku, pardon, ispričavam se, još se javlja. Izvolite. U ime Kluba zastupnika HSLS BUZ isto tražim stanku zbog istih razloga kao i svi drugi klubovi. Uvaženi zastupnik Miro Bulj pa ćete vi. Također aktualna politička situacija. U ime Kluba zastupnika SDSS-a i Reformista također tražim stanku od 10 minuta u vezi sa pitanjima od vitalnog ekonomskog i vanjskopolitičkog interesa RH.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Evo niti četiri mjeseca od formiranja nove 13 Vlade RH a ja već drugi puta s ove govornice moram govoriti o tome zbog čega jedan član Vlade RH mora iz nje otići. Prije tri mjeseca to je bio Crnoja, danas je to prvi potpredsjednik Vlade RH gospodin Tomislav Karamarko. Ime je različito, ali razlozi su potpuno isti. Razlozi su to što članovi Vlade RH kada dolaze iz reda HDZ-a uvijek imaju jednu te istu manu, a to je da im je privatni interes ispred javnog. Jučer i danas svi su mediji u RH pisali o tome kako je jedna mala nepoznata hrvatska firma sasvim slučajno u vlasništvu odnosno povezana sa supružnicima Karamarko usred velike ekonomske krize ostvarila nevjerojatne poslovne poduhvate. Usred velike ekonomske krize ta je firma pronašla jednog klijente koji im je svakoga mjeseca plaćao 20 tisuća kuna, koji im je osigurao egzistenciju, koji im je osigurao da se u slobodno vrijeme mogu voziti u skupocjenim mercedesima. Tomislavu Karamarku niti u jednom trenutku nije smetalo što je ta firma povezana sa vrlo bistom MOL-a niti u onim trenucima kada je Tomislav Karamarko razgovarao i odlučivao o arbitraži i sporu između INA-e i MOL-a. Tomislavu Karamarku nije smetalo što je ta firma povezana sa MOL-om i što je jedan čovjek koji im plaća 20 tisuća kuna od strane MOL-a angažiran da u Hrvatskoj provodi političke obavještajne aktivnosti. Nije mu to smetalo niti u onim trenucima kada je raspravljao o sudbinama tisuća hrvatskih radnika. To mu nije smetalo, ali što je Tomislavu Karamarku smetalo? Tomislavu Karamarku je smetalo kada se u hrvatskim medijima počela pisati istina o njegovim poslovnim poduhvatima. Tada su novinari počeli dobivati otkaze. Tomislavu Karamarku je smetalo kada su naši kolege političari počeli postavljati pitanja njegove odgovornosti. Tada su njihovi zdravstveni kartoni odjednom postali javno dostupni. To je Tomislavu Karamarku smetalo. Gospodo, vuk mijenja dlaku ali ćud nikada! Ovo o čemu danas govorimo, ovo o čemu danas čitamo, pokazuje jednu stvar a to je da je potpuno svejedno da li je na čelu HDZ-a Ivo Sanader ili Tomislav Karamarko jer je način rada uvijek isti. A način rada je da se privatni interes, da se vlastiti džep stavlja ispred javnog. Ova je afera pokazala još nešto. Ova je afera jasno pokazala da Hrvatska nema Vladu, da Hrvatska ima samo skupinu pojedinaca koji u interesu stranih lobista smucaju se po banskim dvorima. Hrvatska je sada u trenutku da je postala taoc osoba koje pronalaze 10 tisuća hektara za strane investitore, da je talac osoba koja pokušavaju privatizirati HEP, koje pokušavaju privatizirati Hrvatske šume, koji kontinuirano rade za svoj vlastiti džep a ne brinu o interesima hrvatskih građana. Makar to značilo da će rasprodati svu imovinu koja je ostala u vlasništvu RH. Mi u SDP-u to više nećemo tolerirati. Mi u SDP-u jasno tražimo da gospodin Tomislav Karamarko, prvi potpredsjednik Vlade RH podnese ostavku zbog načina na koji je obnašao dužnost, zbog činjenice da je kontinuirano privatni interes i svoj vlastiti džep stavljao ispred javnog interesa. Zbog toga on mora otići.

Uvaženi zastupnik Ivan Vrdoljak u ime Kluba HNS-a –Liberalni demokrati da, dakle molim da obrazložite razloge stanke. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, zastupnici. Za Imunološki zavod bi se moglo reći da je klasičan hrvatski primjer ili pitanje hoćeš li ili nećeš raditi. Bilo je puno ovakvih slučajeva gdje se nije imalo političke snage donijeti pozitivnu ili negativu odluku i to u konačnici državu jako puno košta. Ono što je ključno u ovom trenutku, da je status Imunološkog zavoda mora riješiti iz milijun i jedan razlog a potrebna je samo politička volja i imati političke hrabrosti. Vjerojatno će Imunološki zavod postati sinonim oko načina na koji radi i funkcionira ova Vlada jer ako su institucije Vlade dale zeleno svijetlo za budućnost Imunološkog zavoda onda se postavlja pitanje zašto Vlada politički to nije izvršila. Dva su razloga. Ili Imunološki zavod se čuva za nekoga drugoga ili naprosto nema političke hrabrosti donijeti neke odluke. Imunološki zavod bi sigurno i hrvatskom zdravstvu i hrvatskim građanima i zaposlenicima Imunološkog zavoda donio puno toga dobroga. Zato ću opet postaviti pitanje čuva li se Imunološki zavod za nekoga ili ga netko želi upropastiti jer ima vrlo unosan posao uvoza svega onoga što Imunološki zavod proizvodi. Cjenjeni kolegice i kolege, ispričava se što na početku nisam naglasio da je ovo sve što sam dosad sam izgovorio je riječ o citatu, citatu poštovanog zastupnika Ivana Šukera izgovorene sa ove govornice u prosincu 2014. godine i u svibnju 2015. godine i kolega Šuker u potpunosti se slažem sa vama i mogu reći da mi je stvarno žao što vas kao predsjednika Kluba zastupnika Vlada ne sluša. Tada naslov: „Imunološki je slika i prilika neodlučnosti ove Vlade“ Slažem se sa vama. I očigledno da se ni mene ne sluša, ni vas se ne sluša, ni mnoge zastupnike se ovdje ne sluša u ovoj Vladi dok se prepucavate oko SOA-e, oko MUP-a, oko konzultanata, ugovora, tko je kupio koji stan. U to isto vrijeme ste propustili 6 mjeseci sa pregovorima, 4 mjeseca sa nefunkcionirajućom Vladom da bih se ja potpuno mogao složiti sa ovim naslovima i sa vašim citatom. Ovo su citat od prije godinu dana. Dakle u slučaju Imunološkog zavoda kada se ništa ne čini to je kazneno djelo. Ne čineći ništa, puštajući da propadne je kazneno djelo. Da bih ispunio svoju zadaću konstruktivne oporbe i da bi pomogao Vladi da nešto počne činiti ja ću vas podsjetiti od tog vašeg nastupa mi smo osigurali plaće ljudima u Imunološkom zavodu, osnovali smo ustanovu, javnu ustanovu, odlučili se da probamo spasiti djelatnost ne kroz d.d. nego kroz ustanovu, prebacili djelatnike iz d.d.-a, sve zaposlenike u ustanovu i donijeli dvije odluke. Jedna je pokretanje postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološkog zavoda 30.7.2015. godine. Poslušali smo vas kad ste rekli da smo neodlučni, kad ste rekli da neki strani interesi žele uništiti Imunološki zavod mi smo vas poslušali i donijeli smo tu odluku i osnovali ustanovu i isfinancirali ustanovu. Nakon toga smo potpisali ugovor o prijenosu djelatnosti sklopljenog između Imunološkog zavoda i ustanove Imunološki zavod. 1.10.2015. godine mjesec dana prije izbora. Znate što se dogodilo tada? Apsolutno ništa. Znači, mi smo vas poslušali kada ste vi izrekli sve ove riječi ja sam morao reagirati jer poštivam i cijenim saborske zastupnike i mi smo svoj posao odradili. Kako su bili izbori 8.11. a donijeli smo sve odluke, osigurali sredstva, pa valjda netko nakon toga treba provesti odluke Vlade RH, ne Vlade u kojoj je ministar Vrdoljak, ne Vlade u kojoj je premijer Milanović, nego Vlade RH da bi dokazali svoju vjerodostojnost da se spasi Imunološki zavod. Imunološki zavod 19. ovog mjeseca ide u stečaj. Imovina je ostala na d.d.-u samo zato što se nitko u ovoj Vladi nije posvetio Imunološkom zavodu prvenstveno Ministarstvo zdravlja. Zato ću vas pozvati da se uozbiljite i da nađete rješenje za spas onoga, svih vas od centra na desno koji tu sjedite što ste u opoziciji govorili budite vjerodostojni i spasite zavod. Molim uvaženog zastupnika Silvana Hrelju da u ime kluba HSU-a Stipe Petrine obrazloži razloge stanke. Gospodine potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Dakle, ova situacija u kojoj su glavni protagonisti gospodin Josip Petrović lobist MOL-a, gospođa Ilona Fodor koja radi za MOL i koja je bila sudionica pregovora Vlade Republike Hrvatske i MOL-a i koja je svjedočila u Londonu da je gospodin Petrović industrijski špijun koji radi za MOL. I treći protagonist gospođa Ana Karamarko koja je naravno primala novac od gospodina Josipa Petrovića. Dakle, nije ovo afera. Ovo je pitanje da li mi, u kojem mi dokazujemo da li smo uređena država ili smo socijalna džungla ili jednostavnije rečeno čopor u kome najjači po poziciji radi što ga je volja. Dakle, ovo je puno ozbiljnija situacija nego što na očigled izgleda nego što je vrijednost novca na koje se svi mi lovimo. Ono u što ne treba sumnjati a ja nisam baš imao namjeru o ovome govoriti jer nisu moje teme, ali sam sinoć u kasliću dobio dokument koji potvrđuje vjerodostojnost dokumentacije koja je u optjecaju. Ovo svjedočenje gospođe Ilone Fodor točno pred godinu dana 11. svibnja 2015. godine pred arbitražnim sudom. Prema tome, objavljeni dokumenti su autentični. Ja neću, dakle ovo ćemo dati javnosti i svim institucijama jer meni to ne treba i ne znam zašto sam izabran da meni dođe u kaslić. Ali vjerojatno nakon što si prvi put izabran, onda budeš izabran i drugi put. Dakle, ja ne želim ovdje nikoga pozivati na ostavke i na smjene itd. Ja želim u skladu sa mojim prošlotjednim nastupom ovdje na ovoj govornici reći da, dokazi da smo država apsurda, odnosno imao sam izlaganje o apsurdima u hrvatskom društvu da pridodam još jedan apsurd, pa neka se apsurdi redaju, neka doista postanemo zemlja apsurda i neka zadnji građanin i neka zadnji birač zna o čemu se radi. Dno je blizu. Ovo ne može beskrajno daleko. Apsurdi imaju svog kraja, ali kad ne možemo argumentima nešto dokazati, onda moramo pustit situaciju da stvarno dođe do apsurda, da svi to shvate. Prema tome, neću pozivati nikoga. Neka svatko učini po svojoj savjesti u skladu sa ovom situacijom. Samo neka zna da javna dužnost, i treba je uvijek odvojiti od osobnog interesa, da javni život i obiteljski život nisu razdvojivi baš ali javna dužnost i osobni interes i osobni posao jesu i moraju biti razdvojivi. Zahvaljujem. Molim uvaženog zastupnika Dragu Prgometa da u ime Kluba zastupnika HRID-i obrazloži razloge stanke.

Vjerujem da to znate gospodine potpredsjedniče i vi, kao što znam ja i kao što znate svi vi. Da smo se toga držali Hrvatska ne bi danas skoro 25 godina od Domovinskog rata od osamostaljenja bila u najdubljoj gospodarskoj, moralnoj krizi. I nemojmo se zavaravati za to nisu krivi ni ustaše nisu krivi partizani, nisu nam krivi i niti mogu niti smiju biti Srbi, Romi, Židovi. Krivi su pohlepni pojedinci koji su pljačkali vlastitu domovinu i javno dobro tretirali kao osobno dobro, javnu državu kao privatnu državu. Ali nemojmo se zavaravati da dio krivice i odgovornosti snosimo i svi mi, svi ovdje nazočni. Jer zatvaranjem oči pred problemima ne rješava probleme. Naša nespremnost da u određenim trenucima se kao naivno dijete dignemo i kažemo car je gol rezultirala je stanjem u kojem Hrvatska država danas je. Zar mi koji smo počašćeni da pripadamo generaciji koja je stvarala Hrvatsku državu u očima vlastite djece trebamo biti zapamćeni kao generacija koja je tu istu državu bacila na koljena? Zar sukobi su jedino što znamo činiti? Zar smo zaboravili što je dijalog? Zar ne shvaćamo da situacija u Hrvatskoj u ovom trenutku se ne može svesti tek na puki odnos vlast-oporba? Ljudi od nas traže odgovornost, traže pamet, traže poštenje i traže iskren odnos prema onome za što smo dobili povjerenje za vođenje ove države, naše države, države naše djece. I zato pozivam Vladu da umjesto ovog kaosa koji proizvodi, umjesto punjenja naslovnica jakih vanjskih časopisa o tome kako se i što se radi u Hrvatskoj, umjesto ne provođenja reformi neka ako nije spremna, a očigledno nije spremna, odstupi jer gospodo uspjeh ove Vlade je naš uspjeh i neuspjeh ove Vlade je i naš neuspjeh. Ne želim gledati Hrvatsku iz koje se šalju slike da nam je važnije što je bilo u 2. svjetskom ratu ili neposredno nakon njega nego što nam je važno danas i od čega nam ovisi standard građana. ih držim i mogu ponoviti i ono što sam rekao nažalost Hrvatska u ovom trenutku nema Vladu. Ovom zemljom u ovom trenutku ova Vlada ne upravlja.

Molim uvaženu zastupnicu Nansi Tireli u ime kluba Hrvatskih laburista da obrazloži razloge stanke. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Riječ koja u Hrvatskoj zasigurno ima najveći opticaj od kad je ova nova Vlada na vlasti a i prije za vrijeme kampanje za ove parlamentarne izbore jeste riječ reforme. Nažalost, iz dana u dan svjedoci smo nikakvih reformi ali očito je da nakon svega ovoga što se dešava, načina na koji se dešava da nam je u Hrvatskoj potrebna jedna jedina reforma, najveća reforma, a ta najveća reforma bila bi reforma vlastite moralnosti vladajuće nomenklature. Ovo čemu svjedočimo iz dana u dan govori samo o tome da ova Vlada uistinu ne zna što želi i kuda ide, da se međusobnim prepucavanjima i otvaranjem tema koje građanima uistinu ne donose boljitak nego samo nervozu, razočaranje i ogorčenost na sve ovo što slušaju i vide govori o tome kao što je i kolega prije mene rekao da smo svi zajedno pali na ispitu. Tražeći stanku 5 minuta i upozoravajući na stvari koje se dešavaju, koje ne valjaju nismo napravili apsolutno ništa. U jednom trenutku svi smo u istom nazivniku i svi snosimo istu odgovornost. Mi kao saborski zastupnici itekako smo odgovorni za kritike koje upućujemo vladajućoj nomenklaturi i svima i svemu onome što vladajuća nomenklatura radi. Previše je postalo svega. Da li ima ikakve nade da se priča oko INA-e i MOL-a konačno jedanput zauvijek stavi načistac? Da dobijemo istinite informacije o tome što se događa i tko je unutra upleten? Ovo što nam se dešava ide samo u jednom jedinom pravcu, a to je da svakoga dana postajemo sve više i više svjesni da su ljudi koji obnašaju najvišu vlast u hrvatskom društvu, članovi Vlade postali ništa drugo nego lobisti za osobne interese koje ostvaruju preko lobiranja za velike korporacije i za velike investitore pod krinkom novih investicija i novog gospodarskog oporavka. Kad budemo shvatili, realno shvatili da su te krinke samo krinke i kad budemo otvoreno i jasno tražili izglasavanje povjerenja za te pojedince u ovom Saboru onda ćemo jedan mali dio odgovornosti sa sebe skinuti a dokle tražimo 5 minuta stanke i upozoravamo na ono što svaki građanin RH danas može pročitati u svakim novinama, mi smo napravili puno. Očekujem da kao saborski zastupnici preuzmemo odgovornost i da uistinu tražimo da se članovi Vlade, u ovom slučaju pogotovo prvi potpredsjednik Vlade gospodin Karamarko očituje o situaciji kojoj smo svjedoci i da jasno i transparentno kaže koliko je, što je i na koji način dobio od koga? Jer uistinu u ovom trenutku priča oko toga da prvi potpredsjednik Vlade osobni interes, privatni interes može odvojiti od društvenog interesa mislim da nikoga od nas ne zadovoljava. Molim uvaženog zastupnika Ivana Šukera u ime kluba HDZ-a da obrazloži razloge stanke. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, nije mi namjera ovdje u ime kluba biti ničiji odvjetnik ali kad sam rekao da ću govoriti o općoj političkoj pojavi onda bih želio reći neke stvari. Da li neka gospoda još uvijek misle da mogu biti suci i tužioci? Da li mi vjerujemo institucijama koje smo mi ovdje osnovali u ovom visokom domu? Ako mi ne vjerujemo tim institucijama od situacije do situacije, jer ako progoni političkog protivnika onda je to divno, krasno i sjajno, ali ako se slučajno dotakne mene onda to ne valja. Prema tome, ako imamo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa oni su valjda jedini koji mogu dati pravorijek oko pojedinih stvari i oni su jedini koji mogu reći da je neko, zato smo ih i osnovali, mi smo ih zato osnovali, ako smatramo da nije tako onda ih idemo prebrisati. Ali ja smatram da te gospođe i gospoda rade korektno svoj posao. I prema tome, ako oni postoje, ako oni rade svoj posao, ako to radi porezna, ako to radi porezni USKOK, ako to radi Ured za sprječavanje novaca i sve ostalo, međutim kolege i kolegice ja ovdje sa ove govornice i u pojedinačnim raspravama nikada sam nisam dotakao niti jednog člana obitelji bilo kojeg političkog protivnika, niti mi to pada napamet. Međutim, ono što mene kao saborskog zastupnika zabrinjava da kolega Hrelja dođe ovdje sa dokumentom do kojega ne može doći nitko na legalan način. Samo malo molim vas, svjedočenja na arbitraži nije javni dokumenata, to kolega Vrdoljak zna, to su strogo povjerljivi dokumenti jer je arbitraža u tijeku. Hrvatska je zbog curenja informacija zatražila prekid arbitraže sa Slovenijom. Dakle vi ste kolega Hrelja ovdje sa tim dokumentom doveli Hrvatsku u vrlo tešku poziciju. Jer dali ste dokument koji ne smije biti vani. I kolegice i kolege, rekao sam na početku ne želim biti ničiji odvjetnik, ali mislim da bi se i mi trebali zabrinuti nad tim kako određenim institucijama cure informacije van. Jel pitanje je ko od bilo koga od nas se sutra može naći u istoj situaciji. Kako određeni dokument za kojeg se točno zna tko ga može imati, i taj dokument ne može imati 15 ljudi, taj dokument mogu imati samo dva čovjeka, može izići van? Kako svjedočenje o arbitraži može izići van fonogramski? Kako, tko to ima? Imaju samo odvjetnici, predstavnici Vlade i odvjetnici i predstavnici MOL-a, ja ga nisam vidio, kolega Ostojić ga isto vjerojatno nije vidio, Jakovina, Dragovan, vidite da ga niste vidjeli, ja ga barem nisam imao prilike vidjeti. Ovdje netko dođe u sabornici i kaže gledajte ja imam svjedočenje arbitraže, to je prije svega neodgovorno bez obzira što će se iskoristiti za političke situacije. Međutim, kad samo govorio o institucijama Povjerenstvo za sukob interesa će pregledati sve dokumente i dat će svoj pravorijek. Za jednog našeg kolegu je nedavno donijelo odluku da je bio u sukobu interesa i kaznilo ga toliko i toliko. Prema tome, ako je kolega Karamarko napravio nešto u suprotnosti sa zakonom to će povjerenstvo reći, ali nismo mi tu da sudimo. Ali ja vam kažem nas kao saborske zastupnike treba daleko više brinuti kako i na koji način cure dokumenti iz institucija gdje ne bi smjeli Jer kažem vam ako je porezna uprava radila izvid u jednom određenom poduzeću to rade dva inspektora i jedino ono imaju informaciju o podacima, nitko drugi je nema dok se postupak ne okonča. Prema tome, to je ključni problem kolegice i kolege. jer ako institucije rade svoj posao onda mi ovdje ne trebamo tražiti više 5 minut stanke da bi upozoravali na nešto jer mi njih plaćamo, građani RH ih plaćaju da spriječe te nepodopštine. Ne plaćaju nas tu da mi politički lamentiramo.

Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolegice i kolege zastupnici, razmišljajući o tome što danas, kako danas obrazložiti sve ovo što se događa posljednjih nekoliko tjedana, razina komunikacije koja vlada u hrvatskom političkom eteru. Razmišljao sam kako bi se danas postavili, kako bi danas zastupali interese liberalne demokracije u Hrvatskom saboru upravo oni koji su radili u još težim vremenima nego što su to danas, kako bi danas nastupio jedan Vlado Gotovac, Dražen Budiša, kako bi danas govorio Vel Terzić. Što bi danas oni rekli na ovu nisku razinu komunikacije prizemnih strasti koja se danas pronosi ovim Visokim domom, kako na kojim načinom bismo danas diskutirali da su oni ovdje? Danas Hrvatski sabor, kažu sve mjerodavne ankete uživa povjerenje, naglašavam uživa povjerenje s ocjenom od dva, od 5 kod hrvatskih građana. Dakle moramo se svi mi zapitati danas i vlast i oporba koju poruku s ovim vrstom komunikacije šaljemo građanima jer nije bitan samo način komunikacije, bitne su i one teme o kojima mi govorimo.

Ne odlaze mladi iz Hrvatske zato što su bolje plaćeni, samo zato što su bolje plaćeni vani, ne odlaze oni danas samo zbog toga što će tamo imati bolje uvjete, pa i prije je bila kriza. Nažalost, oni danas odlaze zbog onoga što vide u Hrvatskoj a to je beznađe i neperspektivnost. Stoga ja bih govorio o nekim problemima ali pri tome ne želim uopće umanjivati ni greške koje činimo mi, vladajući, niti malo. Govorimo bih o nekim apsurdima koje je gospodin Hrelja govorio ali ja bih govorio o nekim drugim apsurdima. Govorio bih o načinu na koji mi obnašamo ovu časnu dužnost u ovom Hrvatskom saboru, govorio bih o predsjedniku oporbe koji treba pružati neku novu nadu, koji treba pružati, inzistirati da se danas govori o kritikama vladajućih. Međutim, predsjednik oporbe u posljednja 4 mjeseca je bio prisutan sve skupa 2 dana u Saboru i to na način da je bio kraće u ovom Visokom domu nego što traje jedna prosječna hokejaška utakmica. Ali dragi prijatelji ne želim samo svaljivati problem ni na oporbu, želim svaljivati krivnju i na nas, na nas vladajuće. Mislim da je vrijeme da se uozbiljimo, da preuzmemo odgovornost koju su nam građani dali, mislim da je vrijeme da resetiramo ovu komunikaciju, mislim da je vrijeme da se počnemo ponašati odgovorno prema hrvatskim građanima, mislim da je vrijeme da počnemo provoditi ono za što su nam dali povjerenje. Dragi prijatelji mislim da je vrijeme da počnemo provoditi reforme, da počnemo provoditi projekte. Nemamo pravo odustati zbog nekih manjih, sitnih, stranačkih ili još gore osobnih interesa. Mislim da je vrijeme da krenemo razgovarati i o onome, onoj nadi koja još uvijek barem malo tinja u hrvatskim građanima, nadi koja može donijeti to da se ipak stvori jedna perspektiva, da se ipak stvori jedna nada u RH. Odgovorni smo svi zajedno i oporba i vlast na jedno bolje, uzoritije ponašanje, na odgovornost prema poslu koji danas obnašamo u ovom hrvatskom Domu. U ime, molio bih uvaženog zastupnika Milorada Pupovca da u ime kluba SDSS-a Reformisti obrazloži razloge stanke. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, nema nikakve sumnje da raspolaganje državnim dokumentima ili za državu važnim dokumentima je posao koji moramo posebno skrupulozno raditi.

Ako vrijedi i za one koji su dodali njemu dokumente, tako vrijedi i za one koji su kolegi Mikuliću dodali dokumente u vezi sa zdravstvenim kartonom kolege Bulja. Moramo štititi institucije, institucionalni poredak i tako ćemo štititi jedan drugoga. I to je ono što nesumnjivo građani očekuju od nas. Ako pozivamo na to da ne izjedamo jedni druge onda jedini mogući način jeste taj da štitimo institucije koje sprječavaju da se to događa a mi to ne činimo.

Ja se neću sporiti sa time niti sa onima koji tako tvrde, pogotovo ne danas i ne po ovom povodom. Ali u bivšoj Jugoslaviji INA je doprinosila u BDP RH 10% u najboljoj fazi njezinoga rada i njezinoga djelovanja. Da jedna tvrtka u Hrvatskoj doprinosi 10% ili u bilo kojoj drugoj zemlji u kojoj cijeli sektori poljoprivrede i industrije i drugih doprinose na nivou 8%, 10%, 12%, u ovom slučaju i jedna kompanija doprinosi 10% I kako su se ljudi u to vrijeme odnosili prema toj INA-i, mahom ljudi iz Siska, mahom grupacija koja je u završnoj fazi dobila zadaću da se prema tome odnosi domaćinski? Nije dala nikome da ugrožava interese INA-e.

A kako mi branimo interese INA-e a preko nje i interese Hrvatske u samostalnoj Hrvatskoj i okolnostima europskog i svjetskog poretka koji je više-manje poredak otvorenoga lovišta sa više-manje slabo reguliranim pravilima što je dopušteno a što nije dopušteno. Nažalost ne branimo dobro. I to je opterećenje koje traje već godinama i to je opterećenje koje opterećenje ovu Vladu, opterećenje koje opterećuje ovaj Sabor i opterećenje koje opterećuje našu politiku općenito. Da li je potrebno novo opterećenje? Da li su potrebna nova pitanja ili nove kompromitacije?

Proganjat ćemo vještice ali nećemo biti u stanju zaštiti ono što nam čini kuću u kojoj živimo.

Najvažniji oblici imovine kojima se upravljaju su stanovi, poslovni prostori, dionice i poslovni udjeli te zemljište koje uključuje bivše vojne nekretnine te ostali pojavni oblici. Način upravljanja državnom imovinom transparentan je, pro aktivan, anti koruptivno orijentiran a temelji se na načelima javnosti, predvidljivosti, učinkovitosti i odgovornosti uvažavajući temeljne odrednice upravljanja državnom imovinom. Planirane su aktivnosti, kontinuirano i fleksibilno prilagođavaju aktualnim okolnostima te uvjetima u domaćem i međunarodnom okruženju. Državnom imovinom upravljaju tri institucije, Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Centar za restrukturiranje i prodaju te Državne nekretnine kao trgovačko društvo odnosno društvo s ograničenom odgovornošću. Državni ured za upravljanje državnom imovinom upravlja dionicama i posebnim udjelima u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za RH te stanovima i poslovnim prostorima, bivšim vojnim nekretninama i zemljištem. Dionice i poslovni udjeli u društvima od strateškog je i posebnog interesa za RH su poslovni udjeli i dionice 56 trgovačkih društava i pravnih osoba od kojih su 22 strateška trgovačka društva skupine A ukupne nominalne vrijednosti portfelja 29 milijardi 264 milijuna 88 tisuća i 730 kuna a u šta se ubrajaju Hrvatske ceste, HAC, Autocesta Zagreb- Macelj, Autocesta Zagreb-Rijeka, BINA Istra, HŽ infrastruktura, Plov put, odašiljači i veze, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, HEP, Plinacro, Janaf, Podzemno skladište plina, HROTE, Hrvatske šume, Hrvatske lutrija, HŽ putnički prijevoz, ARCADE, agencija Alan, Pomorski centar za elektroniku, Brodarski institut te SKEDE. Skupinu A je moguće privatizirati isključivo po posebnom zakonu. 6 pravnih osoba od strateškog interesa također pripadaju skupini A, one su bez iskazane nominalne vrijednosti, tu se ubrajaju Hrvatske vode, HABOR, Dap, HANDA, FINA i Cerp i oni nisu predmet privatizacije te nemaju obvezu uplate dobiti u Hrvatski proračun.

Dakle, govorim o nominalnom iznosu. On varira o cijenama na burzi i trenutačno je nešto povoljnije u odnosu na ovo što sam iznio.

DUDI je tijekom 2014. i 2015. godine preuzeo i 332 bivše vojne nekretnine, dakle govorimo o neperspektivnim vojarnama, te je u postupku usklađenja postupanja tijela nadležnih za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama kao i pitanja izmjena prostornih planova u cilju daljnjeg raspolaganja nekretninama kao i povećanja njihove vrijednosti, potencijal i braunfield investicijskih projekata. Primjerice, za bivšu vojnu nekretninu Muzil na lokaciji poluotoka Muzil u gradu Puli 6. studenog 2015. godine objavljen je neobvezujući poziv za iskazivanje interesa za realizaciju turističkog projekta. Vrijednost ulaganja na Muzilu procjenjuje se na otprilike 150 do 200 milijuna eura. Također Državni ured dio bivših vojnih nekretnina temeljem zahtjeva jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave planira aktivirati za ostvarenje projekata koji su od javnog općeg i socijalnog interesa.

CERF upravlja dionicama i poslovnim udjelima 486 trgovačkih društava od čega 436 društava su u manjinskom vlasništvu do 50% ukupne nominalne vrijednosti i čija nominalna vrijednost iznosi 2 milijarde 274 tisuće 183, 274 milijuna 183 tisuće 571 kunu. 31 društvo u većinskom vlasništvu iznad 50% ukupne nominalne vrijednosti od 3 milijarde i 544 milijuna 47 tisuća i 220 kuna. Od toga je 19 društava bez poslovne aktivnosti. Dijelom portfelja CERP ne može slobodno raspolagati zbog rezervacije za bivše vlasnike, tako da je taj dio izuzet od prodaje. CERP upravlja, ono što je bitno za napomenuti čak u 326 trgovačkih društava sa portfeljom od manje od 10% temeljnog kapitala. Državne nekretnine d.o.o. su trgovačko društvo osnovano za upravljanje stanovima i poslovnim prostorima koji su u najmu, odnosno zakupu i vrše tekuće investicijsko održavanje rezidencijalnih objekata u vlasništvu RH.

Trenutačno državne nekretnine imaju u zakupu 1006 poslovnih prostora ukupne površine 74420 četvornih metara, a mjesečni prihod od zakupa poslovnih prostora iznosi 4,3 milijuna kuna, odnosno 51,6 milijuna kuna godišnje. Izvješća o provedbi i planu upravljanja imovine za 2015. godinu sastoji se od 15 poglavlja koja prate strukturu samog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu i čiji su sadržaji podaci koje mora sadržavati i sva druga pitanja s tim u vezi utvrđeni uredbom o propisanim sadržajima plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koja poglavlja uključuju: Izvješće o provedbi Godišnjeg plana korporativnog upravljanja 556 trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana u odnosu na zadatke vezane za dovršetak privatizacije, restrukturiranje i upravljanje trgovačkim društvima iz djelokruga Centra za restrukturiranje i prodaju, te Plan prodaje dionice poslovnih udjela u tim trgovačkim društvima, korištenje i prodaju nekretnina u vlasništvu CERP-a, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana CERP-a kao pravnog slijednika Agencije za upravljanje državnom imovinom u odnosu na potraživanja, obveze, sudske i druge sporove te pitanja koja su predmet sukcesije, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja imovinom i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih i drugih odnosa vezanih uz projekte obnovljivih izvora energije, te ostalih infrastrukturnih projekata kao eksploataciju mineralnih sirovina, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana provođenja postupaka procjene imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana vezanog postupanja s trajno odnosno privremeno oduzetom imovinom i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih odnosa s jedinicama lokalne i područne (regionalne samouprave) i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na bivšim vojnim nekretninama i njihovog stavljanja u funkciju, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana komercijalizacije dijela stanova i poslovnih prostora danih na upravljanje trgovačkom društvu „Državne nekretnine d.o.o. Zagreb“, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja odnosno tekućeg investicijskog održavanja rezidencijalnih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske, Izvješće o provedbi Plana projekata javno-privatnog partnerstva, Izvješće o provedbi Godišnjeg plana vođenja registra državne imovine te Izvješće o provedbi Godišnjeg plana postupaka vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i pravo na pristup informacijama koje se tiču upravljanja i raspolaganjem imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tijekom 2015. godine trgovačka društva ostvarila su sljedeće rezultate: ukupan prihod navedenih društava u 2015. godini iznosi 54 milijarde 179 milijuna i 563 tisuće kuna, ukupan rashod je 52 milijarde 35 milijuna i 140 tisuća kuna što je rezultiralo bruto dobiti od 2 milijarde i 144 milijuna i 423 tisuće kuna. Navedena dobit predstavlja povećanje u iznosu od milijardu i 3 milijuna i 2 tisuće kuna u odnosu na 2014. godinu odnosno povećanje od 88% Također, pokrenuta je iz portfelja CERP-a prodaja dionica ukupno 28 trgovačkih društava te je ostvaren prihod od prodaje u iznosu od 73 milijuna 534 tisuće 500 kuna. Važno je napomenuti da je u 2015. godini ponovno pokrenuto donošenje rješenja za hrvatske ratne vojne invalide i njihove članove obitelji te je doneseno ukupno 2354 rješenja te je podijeljeno dionica ukupno nominalne vrijednosti 45 milijuna 537 tisuća i 200 kuna. Po različitim modelima raspolaganja nekretninama tijekom 2015. godine sklopljeno je ukupno 555 ugovora, od čega 298 ugovora sa naknadom ukupne vrijednosti 73 milijuna 664 tisuće i 660 kuna. Najveća realizacija ostvarena je kod kupoprodajnih ugovora koji su najbrojniji te je njihova ukupna vrijednost 50 milijuna 948 tisuća i 121 kunu za nekretnine odnosno 4 milijuna i 600 tisuća 821 kunu za višak iskopa mineralnih sirovina i 771 tisuća 274 kune za pokretnine. Najveća vrijednost kupoprodajnih ugovora za nekretnine ostvarene neposredno prodajom zemljišta u ukupnom iznosu od 24 milijuna 383 tisuće 464 kune dok je temeljem javnih poziva za kupnju nekretnina ugovorena vrijednost od 7 milijuna 660 tisuća 972 kune. Početkom 2015. godine započelo je sa prodajom stanova temeljem odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH te je ostvaren priljev od 15 milijuna 423 tisuće 461 kuna.

Značajan prihod ostvaren je temeljem ugovora o osnivanju prava služnosti u ukupnom iznosu od 11 milijuna 147 tisuća 570 kuna i ugovor o razvrgnuću suvlasničke zajednice u iznosu od 4 milijuna 856 tisuća 882 kune. Do kraja 2015. godine sklopljeno je 239 ugovora bez naknade gdje su ugovori o osnivanju prava služnosti najbrojniji i većinom su vezani za EU projekte.

Sklopljen je jedan ugovor o prijenosu nekretnina u vlasništvu RH temeljem kojeg je RH stekla vlasništvo nad nekretninom procijenjene vrijednosti 17 milijuna 190 tisuća kuna. Uspoređujući podatke sa 2014. godinom razvidno je da je 2015. godine ukupna realizacija ostvarena ugovorima s naknadom većom za 46% a najbolji rezultati ostvareni su tijekom trećeg kvartala u kojem je ugovoreno 55% ukupne ugovorene naknade o kojima su sklopljeni najveći broj ugovora. Registar državne imovine također nastavno na važnu smjernicu strategije da svi podaci u registru državne imovine moraju biti vjerodostojni i redovito ažurirani a kako bi pružali kvalitetan uvid u opseg i strukturu imovine u vlasništvu Republike Hrvatske Državni ured je u 2015. godini započeo niz multidisciplinarnih aktivnosti na višegodišnjem projektu izgradnje i implementacije informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom tzv. … [[Ne razumije se.]] kao podatkovnoj programskoj nadogradnji postojećeg registra državne imovine i njegove transformacije iz administrativnog u upravljački informacijski sustav podnoseći time široj informatizaciji javne uprave. Sudjelovanje DUUDI-ja u Europskom semestru nastavljajući dobru praksu prethodnih godina i ranije pokrenutih aktivnosti u sklopu obveze RH za sudjelovanje u Europskom semestru državni ured je kontinuirano iz svoje nadležnosti članstvom u Radnoj skupini za provedbu Europskog semestra a u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU kao glavnim koordinatorom kao i ostalim tijelima državne uprave u suradnji s predstavnicima Europske komisije tijekom 2015. godine nastavio provoditi aktivnosti i mjere predviđene nacionalnim programom reformi, tzv. reformske mjere vezane za javna poduzeća.

Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predstavniče podnijeli ste Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ali je šteta da se s ovim izvješćem istodobno ne raspravlja o Izvješću i nalazu Državne revizije o upravljanju državnom imovinom. Tek bismo tada imali potpunu sliku što se događa i kako se upravlja državnom imovinom. Ovdje sam primijetio, a ne znam uopće kako je moguće i upravljati u ovoj godini, da nema uopće Plana poslovanja za 2016. godinu koje je bilo obvezno po zakonu donijeti do 31. listopada prošle godine. Znači, državni ured uopće nema plana poslovanja za ovu godinu. I ne navodi se u izvješću da nije donesen plan poslovanja. Drugo, nema ni izvješća o koncesijama a koncesije su itekako bitan segment upravljanja državnom imovinom možda zato da ne bi bilo izvješća o koncesiji Kupar koja je dana na 99 godina tvrtki koja je registrirana nakon objave natječaja i koja nema niti jednog zaposlenog i koja nema niti kune prihoda i kojoj je osnivač i vlasnik tvrtka u Austriji koja također nema niti jednog zaposlenog i niti kune prihoda. Ako je toj tvrtki u Austriji opet vlasnik jedna druga tvrtka gdje je jedan osnivač koji je iz zemlje u kojoj se nalazi trenutno vjerojatno i bivši predstojnik ureda.

Da se međusobno fakturiraju, međusobno potražuju pa Nekretnine duguju CERP-u, CERP DUUDI-u itd. Imamo ovdje podatak u 2014.da je fakturirano za stanove 10 milijuna i 500 tisuća kuna [[Upadica Tepeš:Vrijeme]] a u 2015. 15 a nije naplaćeno u 2 godine 10 milijuna kuna za najam stanova i nekretnina. Znači 50% se ne naplaćuje, nema izvješća o nenaplaćenim potraživanjima. I molim vas da to u ovoj godini uzmete u obzir i da napravite izvješće na dobrobit svih.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću replicirati skoro na istu temu samo drukčijim načinom. Naime, gospodine Boban u ovom izvješću nedostaje nalaz Državne revizije za 2015.godinu iz kojeg je jasno vidljivo da je on nepovoljan. Nepovoljan je po svim segmentima. Nepravilnosti vrve na sve strane u nalazu državne revizije. Evidencija nekretnina apsolutno ne odgovara stvarnosti. Imovina kao da je isparila u toj evidenciji za 16,6 milijuna kuna. Prodaja Croatia osiguranja u nalazu Državne revizije jasno piše da je Državni ured obavljajući svoj posao ustanovio da je Croatia osiguranje privatizirano nelegalno. To piše u nalazu Državne revizije. Danas kada se dušobrižnici zalažu za pravo, pravednost ja bi vas molio da nam kažete nešto što ste poduzeli po nalazu Državne revizije, što je to stvarno sa Croatia osiguranjem kao našim hrvatskim srebrom, što je to sa 16,6 milijardi kuna koje je isparilo ili je krivo knjiženo? Ako je krivo knjiženo ona je to apsurd nad apsurdima. Ako u ovom izvješću piše da je 2014.bila jasna evidencija da je DUUDI osnovan 2011.godine ne znam o čemu govorimo danas 2015.godine. Ovo je kriminal par excellence u upravljanju državnom imovinom. U državnom zlatu i srebru koje se rastakalo u proteklom vremenu samo tako o tome, nema stanke, ne znam zašto se o tome ne govori.

Prvi se u raspravi javio u ime Kluba zastupnik SDSS-a i Reformista uvaženi zastupnik MIlorad Pupovac. Izvolite.

Poštovani gospodine Boban, poštovane kolegice i kolege i ova tema je kao i ona koju smo otvorili povodom poslije stanke jedna od vitalnih tema za RH, ali jednako tako i vitalna za njezinu politiku i za nas koji se bavimo politikom. Na njoj se vidi naša vjerodostojnost, na njoj se vidi kapacitet naše države. Posljednje vrijeme sve češće čujemo kako država nije dobar gospodar i kako nije dobar ekonomski subjekt. I mi jako dobro znamo što to znači.

Da li je doista bilo tako u jednom razdoblju? Jeste jer smo se prema državnom vlasništvu i državnoj imovini odnosili po onom modelu definicije društvenog vlasništva da je ono svačije i ničije pa je to onda ovdje bez ikakvog mehanizma kontrole doslovno bilo i shvaćeno ali ne u smislu društvene nego podržavljene imovine i više-manje je tako bilo. Danas je situacija sigurno bolja i to u dvostrukom smislu. Ipak postoje nekakvi mehanizmi kontrole nadzora i upravljanja. I s druge strane postoji izrazita javna svijest o tome da država mora biti instrument za upravljanje onim što je njezino. Postoji izrazito javna svijest kod naših građana da država nije samo objekt želja povijesnih ili drugih nego da je realan instrument za ono što su potrebe nacije odnosno građana. U njemu se konstatira i vidi činjenica da je u proteklom razdoblju napravljen registar državne imovine. Da li je potpun, da li je dovoljno pouzdan ili valjan to nam treba reći. Gdje nije potpun, gdje nije dovoljno valjan, to trebamo čuti.

Što se događa sa naplatama troškova najma? Koliki su stvarno prihodi koje RH ima od imovine koja je dana na korištenje jedinicama lokalne samouprave, koja je dana na korištenje drugim subjektima i kako se to doista ostvaruje. Je li brojka koja se spominje od toga prihoda nešto što nas može zadovoljiti ili je to brojka koja je daleko od onoga što bi zapravo trebalo uprihodovati? Na tome bi se u potpunosti potvrđivala vjerodostojnost vašega ureda, odnosno našega posla ovdje u Saboru. Treću stvar, kada je u pitanju poljoprivredno zemljište, važna stvar za RH koja tek čeka da pokrene svoju poljoprivredu u pravom smislu te riječi i gdje država s obzirom na to da je vlasnik jednog značajnoga postotka poljoprivrednog zemljišta od pašnjaka pa do poljoprivrednog zemljišta pogodnoga za različite oblike poljoprivredne proizvodnje. Kako stoje stvari s time? Neke stvari koje čujemo nas zabrinjavaju. Zabrinjavaju nas činjenice da npr. u protekle godine postupak upisivanja, raspolaganja poljoprivrednim zemljištem od strane pojedinih subjekata je takav da nismo sigurni da će doprinositi jednom od osnovnih ciljeva politike DUDI-a a to je razvoj. Razvoj poljoprivrednog zemljišta koje je dano na korištenje pojedinim subjektima a reći ću o čemu je riječ. Dakle ako je riječ o pašnjacima na pojedinim područjima Like i sjeverne Dalmacije, desecima tisuća hektara koje lokalni poljoprivredni proizvođači i stočari ne mogu dobiti u svojem domicilno području ali može dobiti netko iz Slavonije.

A onaj koji ima 50 ili 60 grla stoke, ili koji ima 25 grla stoke taj to ne može nego mora ići 30km dalje da bi dobio pašnjak. Možda onaj tko u Slavoniji ima 10 hiljada grla stoke može osigurati dokumentaciju da može dobiti 1500 hektara.

Drugo, kako je moguće da se dopušta upis za korištenje zemljišta koje nije državno? Kako je moguće da se država upisuje kao vlasništva zemljišta tamo gdje u katastru jasno stoji tko je taj koji je vlasnik zemljišta? Ja znam da to nije vaš posao nego posao državnog odvjetništva ali vi s njim tijesno surađujete i može stvoriti pogrešnu sliku o tome što je državno zemljište, što je državna imovina a što nije.

I onda jedinice lokalne samouprave i država dolaze u situaciju da u najam i u koncesiju daju nešto što nije njihovo i stvaraju ozbiljan konflikt i mi sa time imamo problem. Kako je moguće da stočar iz Gračaca ne može dobiti koncesiju ili ne može dobiti najam za svojih 350 grla ovaca ali netko tko je 50 ili 60 km dalje može dobiti za svojih 100 krava i to ne samo državno nego i ono što je njegovo dvorište?

Da li RH zna što se dogodilo nakon tih stanova koji su poklonjeni prije roka zakonskoga od 10 godina korištenja. Ako je točno ono što čujemo da je samo na području grada Knina 2 stotine stanova prodano od strane korisnika tih stanova nakon što im ih je država donirala i ako je točno da je u posljednjih nekoliko godina uselilo 4 tisuće ljudi iz područja grada Knina, onda se postavlja pitanje pa što mi radimo? Kakvu mi to državnu politiku vodimo? Kojeg je smisla imalo naseljavanje ljudi na tom području ukoliko to završava na taj način da onda kad im damo priliku da imaju stanove u vlasništvu a oni ih prodaju i odu dalje. A s druge strane bivšim nosiocima stanarskih prava, povratnicima Srbima ne damo mogućnost da otkupe stanove. Stvaramo nepotrebne i komplicirane prepreke i u Vukovaru kao što ih stvaramo i u Kninu. Taj novac će ići u državni proračun? A oni na to imaju pravo po zakonu.

u vlasništvu države jer je rečeno da je to skupo za napraviti. Vjerojatno i jeste, posebno zato što se vrijednost mijenja pa bi onda trebalo vjerojatno za pet godina ponoviti ali to je vjerojatno neizbježno ukoliko hoćemo izbjeći rizike koje nepoznanice oko stvarne vrijednosti nose sa sobom.

I da će se to prodati but zašto, samo zato što država ovog trenutka mora namaknuti određena sredstva. I Klub zastupnika SDSS-a i reformista ne sumnjivo će podržati kontrolirane procese ali doista kontrolirane procese prodaje dijela državne imovine pod uvjetima koji će biti transparentni i jasni.

Naša država neće biti u stanju ali neka druga će država bitu u stanju to uraditi bilo svojim direktnim državnim sredstvima bilo sredstvima svojih poslovnih ljudi. Vika ne damo svoje vode, ne damo svoje šume neće pomoći u ovoj stvari, samo efikasan DUDI, samo ozbiljni izvještaji i samo napredak u ukupnoj kontroli Državne imovine, jedan od načina kako se ta kontrola može sasvim sigurno unaprijediti jer se to da osim registra, da registar bude popunjen time da bude povezan i sa katastrom i sa zemljišnim knjigama, što dosada nije bilo slučaj. Imamo nominalan popis imovine ali kakvo je stvarno stanje, mi to ne znamo dok se te vrste poveznica ne naprave. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, Hrvatice i Hrvati. Državna imovina naravno najbolja je kada je moja privatna, jel tako? Pa na tragu toga krećem. Vlada je 10.rujna 2015. u vrijeme predizbornih kalkulacija i stranačkog preslagivanja donijela Odluku o darovanju vrijedne zgrade u Preradovićevoj 23 u Zagrebu Srpskom društvu prosvjeta. Vlada RH na čelu sa Zoranom Milanovićem kao tehničkim premijerom sklapa 28.prosinca 2015. godine Ugovor o darovanju sa Srpskim društvom prosvjeta. Predmet ugovora je nekretnina u vlasništvu RH u Preradovićevoj 23 u Zagrebu, označeno kao zk 4. br. 3185/1 kao grad Zagreb. Njezina je vrijednost procijenjena za 25 milijuna 727 tisuća kuna. Ovaj ugovor o darovanju je školski primjer političke trgovine u režiji Zorana Milanovića i Milorada Pupovca a na štetu RH i njenih građana. Pitanje, članak 5. Zakona o postupku o primopredaje, zabranjuje sklapanje značajnih ugovora a ovaj darovni ugovor u vrijednosti od 25 milijuna kuna je sasvim sigurno značajan ugovor, tim više što je to darovanje protivno zakonu upravljanja, raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH. Odluka Mihanovićeve Vlade od 10.rujna 20158. je poslovna odluka te je datum njenog donošenja potpuno nebitan. Bitan je samo nadnevaka sklapanja ugovora a on je sklopljen u mandatu tehničke Vlade. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac?

Još je veće zadovoljstvo ako odgovarate na takvu repliku. Prvo što se tiče ugovora između Vlade i Srpskog kulturnog društva prosvjeta ona je napravljena po istom modelu na kojem je napravljeno sa Hrvatskim kulturnim društvom Napredak i židovskom zajednicom odnosno židovskom općinom. Prema tome, da je postojao neki drugi način da zakonodavac nije bio nepravedan prema onima čija imovina je oduzeta za vrijeme NDH-azije i da im zakonodavac nije bio nepravedan prema onima koji su u vrijeme komunističkoga režima imali prekid rada svojih organizacija dužih od 10 godina i njih tretirao na jednak način kao što tretira druge organizacije na primjer Maticu hrvatsku, onda mi to sigurno ne bismo rješavali na ovaj način nego u redovnom postupku povratka imovine. Budući da to nije bilo moguće, budući da je zakonodavac napravio zakon koji je diskriminatoran onda se to rješava na ovaj način. A vama ću reći sljedeće. Vratit ćete još i zgradu srpske banke u kojoj se nalazi Hrvatska poštanska banka koja je skinuta u prvih tjedana Nezavisne države Hrvatske koja vam je na srcu. Zahvaljujem. Replika Goran Marić. Hvala lijepa. Gospodine Pupovac, kazali ste da u društvu prevladava mišljenje da država nije dobar gospodar.

Ali tako mogu zaključiti samo oni koji nisu dovoljno informirani i koji se ne bave dovoljno tim područjem. I znanstveno i empirijski je dokazano da vlasništvo sa kvalitetom upravljanja nema nikakva doticaja, to je znanstveno dokazano. Znači samo oni koji upravljaju utječu na upravljanje i tu je na žalost bitno tko upravlja, a ne tko je vlasnik. Za vozača nije bitno tko je vlasnik, nego kako vozi. Njegovo upravljanje vozilo ne ovisi o vlasništvu. Stručnoj, profesionalnoj, moralnoj, odgovornoj i integralnoj osobi vlasništvo uopće nije bitno. Ono upravlja onako kako mu nalaže savjest, profesionalnost i struka. Ali spominjali ste i društvenu imovinu i svačije i ničije. Pa upravo tu i je dokaz da se dosadašnje upravljanje državnom imovinom upravljalo štetno i izdajnički zato što su u većini slučajeva upravo ti koji su indoktrinirani na toj osnovi društvenog, svačijeg i ničijeg imali ne priliku, nego jedini oni upravljali državnom imovinom. Koje ruganje samostalnosti i neovisnosti države! Ruganje svakom branitelju, ruganje svakoj prolivenoj kapi krvi u ratu, da takvi upravljaju državnom imovinom. Oni koji su nosili štafete, gradili bivšu državu, čuvari njeni do posljednjeg dana su upravljali državnom imovinom.

Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovani kolega Mariću, slažem se sa vama jer je već dugo sasvim jasna činjenica da neovisno o tome da li se radi o čistim kapitalističkim poredcima ili o mješovitim socijalističko-kapitalističkim društvima, da upravljanje je ključna stvar kada je posrijedi imovina a ne vlasništvo. Veliki vlasnici dionica u međunarodnim korporacijama ne upravljaju tim dionicama, upravljaju menadžer koji su za to zaduženi.

dok to budemo tolerirali, dok se ne počne štiti interes države, dok se ne počne štiti interes lokalnih zajednica, dok se ne počne štiti interes i drugih dionika nama nema naprijed, znači nema progresa, nema prosperiteta ovoj zemlji. Dakle i dalje će nam odlaziti mladi iz države, i dalje će nam ruralni prostor biti devastiran i unazađen. Poštovana kolegice, ja naravno nisam imenovao ni jednu firmu, ali vidim da vi to bolje poznajete od mene iako možemo raspravljati o kojoj firmi je riječ. Ja ne mislim da itko treba biti kažnjen zato što ima 10 tisuća goveda ili 2 tisuće, naprotiv, treba biti u istom položaju kao i svi drugi. A kažnjen je ukoliko će onaj koji ima 2 ili 10 ili 250 imati više prednosti od ovoga. Pogotovo će biti kažnjen ukoliko u svojem domicilnom području on ne može dobiti na korištenje pašnjake koje mogu dobiti oni kojima to nije domicilno područje. Slična stvar se događa i sa politikom Hrvatskih šuma gdje mali pilanari moraju biti ugušeni zbog toga što se favorizira stvaranje velikih pilanarskih … [[Govornik se ne razumije.]] To nije najbolji način po našem razumijevanju stvari za razvijanje lokalnih zajednica niti je to najbolji način za stvaranje održivosti lokalnih zajednica u okolnostima, posebno u brdsko-planinskim područjima, posebno u ratom zahvaćenim područjima. To je bio smisao mojeg izlaganja a ne da bih ja bio protiv nekoga koji ima 2 ili 5 ili 10 tisuća grla stoke bilo koje vrste. Ono što samo treba biti jasno, treba biti jasno da li se te koncesije i to zemljišta dobiva doista za pašnjake ili se dobiva za neke druge potrebe. Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče, slažem se s vama u onome dijelu kada ste konstatirali da država nije dobar gospodar i da u gospodarenju državnom imovinom moramo imati itekako kontrolirane procese. Ono što želim ovdje istaknuti svoju razočaranost što nije bilo kontroliranih procesa za vrijeme mandata bivšeg predstojnika kojeg je imenovala SDP-ova Vlada a dokaz tome da je itekako, itekako trebalo raditi i vezano uz naravno popis imovine, ali upravljanje državnom imovinom jest revizija za 2014. koja je utvrdila masovne nepravilnosti i dala je potpuno negativno mišljenje na poslovanje DUUDI-a. Da bi imali s druge strane gospodina Pejnovića bivšu čelnu osobu toga ureda koji se hvalio da je uveo registar imovine a revizija ga je u potpunosti tu demantirala gdje je rečeno da je potpuno neupotrebljiva evidencija o državnim nekretninama, nema popisa niti stanova, poslovnih prostora, novčanih sredstava, zemljišta koje ste spominjali, vojnih nekretnina. Pa naravno da mi ovdje opravdano postavljamo pitanje koja je onda to bila zadaća DUUDI-a, čelnog čovjeka koje je imenovala SDP-ova Vlada i koji je u konačnici provodio politiku SDP-a i predsjednika Vlade gospodina Zorana Milanovića i kako i na koji način nije reagirala pravna država i zašto se tu nisu kontrolirali procesi ili npr. u dijelu gdje je nestalo 16 milijardi kuna od sjednice Vlade do računovodstvenih stavaka DUUDI-a. To su stvari o kojima bi itekako trebalo progovarati i o kojima se nije moglo puno čuti. A moj zaključak je da ove podjele koje dolaze sa lijeve strane sabornice upravo dolaze zbog toga kako bi se sakrile ove nepravilnost, nezakonitosti a mogu i konstatirati izdani nacionalni interesi RH u gospodarenju državnom imovinom. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Poštovana kolegice, ja ne mislim da država ne može biti dobar vlasnik i ja samo mislim da država treba prepustiti upravljanje imovine onima koji trebaju imati autonomiju i potpuni nadzor nad time kako će upravljati u skladu sa ekonomskim kriterijima a ne stranačko političkim.

A što se tiče razlike u ocijeni koju je dala državna revizija i izvještaje koji je pročitao gospodin Boban, znate da to nije bilo kontaminirano političkim raspravama u proteklih godinu dana predizborne kampanje i različitog pozicioniranja pojedinih ljudi u institucijama državne uprave ja bih uzeo izvještaj državne revizije kao vrlo relevantno mjesto za raspravu o tome ali nažalost to je bilo kontaminirano obračunom između SDP-a i HDZ-a. Pejnovića kao SDP-ovog a tadašnjega predstavnika državne revizije kao HDZ-ovog čovjeka. I ja mislim da kao što vrijedi za upravljanje stvari da ćete se složiti samnom da to jednako vrijedi i za odnos državnih institucija prema radu drugih institucija, da ne smiju biti sredstvo stranačko političkih prepucavanja, ni po koju cijenu. I sada mi dozvolite samo zadnju riječ, ja mislim da bi bilo najbolje ukoliko bi sam DUUDI radio revizije svih onih slučajeva koji su po različitim osnovama sumnjivi ili po različitim osnovama trebaju biti predmet revizije a to je moguće samo ukoliko DUUDI pokrene postupak da vidi što se događa sa imovinom koja je dana na korištenje drugima a ne državi.

Hvala potpredsjedniče. Gospodine Pupovac, slažem se s vama vezano uz apsurde prioritetne koncesije koju je dodijelila protekla Vlada a vezano uz dodjelu zemljišta u Lici. Naime, imamo jedan slučaj gdje u intenzivnoj svinjogojskoj proizvodnji za koju znamo da je gotovo industrija proizvodnja dodijeljena preko tisuću hektara zemljišta u Lici na kršu. Znamo da je to nemoguća misija, da svinje ne pasu na kršu, međutim samo da se zadovolji forma. Ja bih vas pitao da li vam se ne čini da je još puno veći apsurd od toga, zabrana prodaje poljoprivrednog zemljišta zakon koji je donijela protekla Vlada upravo u vrijeme moratorija prodaje strance, da li nisu s time u neravnopravni položaj stavljeni upravo naši domaći poljoprivredni proizvođači jer kad će moratorij ukinuti nakon 4, 5 godina da li će to biti ista tržišna utakmica stranaca i naših.

Žalimo se na demografsko pustošenje velikoga djela RH koja se nažalost odvija pred našim očima. I u koliko nećemo imati senzibiliteta za to kako da potičemo komunalnu, lokalnu, gospodarsku aktivnost, posebno u sferi poljoprivrede, nećemo to zaustaviti. I tu po mojem mišljenju ne bi među nama trebalo biti razlike bez obzira kojoj političkoj stranci pripadamo. Mi pričamo o tome da imamo viška opcija, sigurno imamo. Ali ako se ovako nastavi trend imat ćemo ih sve više jer će biti neodržive. Država neće moći dati a one same na svojem području neće imati nikakve relevantne gospodarske aktivnosti, niti će imati prihoda, jer će prihod ostajati tamo gdje je neka tvrtka registrirana. Izvolite. Hvala lijepo. Kolega Pupovac, za repliku sam se javio zbog vaše izjave o zemljišnim knjigama. Dakle, očigledno je da u onom trenutku kad je DUUDI objavio na svojoj web stranicama popis imovine u Hrvatskoj, nitko u principu nije htio prihvatiti činjenicu iako smo govorili u Visokom domu o tome da je to praktički samo nešto što je evidentirano tamo u zemljišnim knjigama puno te imovine je uopće ne evidentirano na državu, nije uvedeno. Dakle, u ovom trenutku je samo 20% vlasnika nekretnina u RH dakle zemljište nekretnina, građevinskih pravnih, znači fizičkih i pravnih osoba države evidentirano putem OIB-a, dakle, ostali su ovako. Također sve ono što je oduzeto od 45.-e na ovamo nikada praktički osim ključnih stvari nije proknjiženo, nije uknjiženo na državu a vi dok nemate situaciju 1/1 vrlo teško možete govoriti o investicijama. Druga stvar, ovdje danas se puno govori o poljoprivrednom zemljištu, DUUDI nema nikakve veze s poljoprivrednim zemljištem, to je u ingerenciji Ministarstva poljoprivrede. I to je sigurno tema o kojoj bi trebalo jednog dana porazgovarati u ovom Visokom domu. Ali mi ako hoćemo privući investitore, ako hoćemo prodati imovinu, onda moramo prije svega imati sređene zemljišne knjige. Međutim, o toj počasti i ne provedenoj stvari u sklopu Ministarstva pravosuđa, to je od nastanaka Hrvatske države do danas nitko ne govori. A kad budem govorio u ime kluba onda ću se nešto više osvrnuti na imovinu koja je formalno pod Hrvatskom vojskom a nikada nije provedeno u zemljišnim knjigama.

Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Ja se dobro sjećam vaših replika i vaših rasprava povodom izvještaja DUUDI-ja u proteklih nekoliko godina i izričito sam cijenio vaše doprinose u tom pogledu, tokom tih rasprava kao i ovih sada. Dakle, točno je kao što ste govorili da registar nije potpun i da ga treba upotpuniti. Točno je da je registar koji je napravljen ne odražava pravo stanje i da će pravo stanje biti predstavljeno tek onda kada budemo imali pravi uvid u stanje zemljišnih knjiga, mada je stanje zemljišnih knjiga daleko od sređenog. Ono na što mi samo želimo upozoriti jeste da stanje u zemljišnim knjigama neće biti sređeno ukoliko način sređivanja zemljišnih knjiga ne bude valjan. Drugim riječima, ukoliko imamo neko stanje u katastru i neko drugo stanje u zemljišnim knjigama, jako je važno da se provede, da se to ne radi administrativnom mjerom i automatizmom, i da svugdje i da se spominje opća državna imovina ili narodna imovina ili opće narodno vlasništvo ili društvena imovina, da država kaže to je naš. Ne mora biti naš, može biti privatni. I u mnogim slučajevima jeste privatni. Mi samo želimo da to toga, da država ne radi krivu sliku i istovremeno proizvodi nepravdu i stvara danas sutra troškove oko toga. Što se tiče toga procesa on je od vitalnog interesa za RH, registar je samo prvi korak čak i ovakav kakav je nepotpun, pravi koraci dolaze s ovim što ste govorili, sa sređivanjem zemljišnih knjiga i mi ćemo sigurno biti spremni da se doprinese da se zemljišne knjige srede ali moramo pronaći način koji neće proizvodit nesporazume i eventualne nepravde.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani izvjestitelju, poštovane kolegice i kolege. Iako je ovo izvješće o provedbi plana za prošlu godinu, ovo je naravno također i prilika da se progovori o problemima iz prethodnih godina, a da ne kažem iz prethodnih desetljeća ali o nekim budućim dilemama. Mene ovo izvješće upravo potiče na sveobuhvatnu raspravu o ovoj bitnoj temi i kad god se spomene upravljanje državnom imovinom ili privatizacija, prošla ili buduća. To me asocira na one možda mlađe generacije poznatije stihove barem da smo svi iz Njemačke, barem da smo svi iz Njemačke koje pjeva poznati osječki reper Kandžija i više nego prikladnog imena. E da je u hrvatskih političara karakter njemačkog, onda bi možda koruptivno upravljanje bilo iznimka, a ne pravilo i ne bismo danas bili tu gdje jesmo. Ali kad je već štošta otišlo u krivo po tzv. hrvatskom modelu koji je najmanje vidimo koristio hrvatskim građanima i iskreno se nadam da hrvatska politika uči na svojim greškama. I da nije svih ovih grešaka ne bismo mi danas imali ovakvu raspravu kakvu imamo. Već smo ovdje svi čuli da Hrvatska država ima udjele u brojnim tvrtkama, u nekim sto postotne udjele, u nekim manjinske. Ima tu svega od veterinarskih stanica do željeznice. I kod nas se vlasnički portfelj države u raznim tvrtkama procjenjuje na cirka 27 milijardi eura i to je oko 60% BDP-a, a državni udjeli u tvrtkama u kojima država nema većinski udio recimo Podravka, Končar, Telekom još uvijek vrijedi više od milijardu kuna. I koje je pravilo? Koje je bilo pravilo dosadašnje? Pa ondje gdje je država većinski vlasnik kao recimo u Hrvatskim autocestama i u Hrvatskim željeznicama tu su najveći gubici i tu je najlošije poslovanje. Čuli smo već od prethodnih, u prethodnim raspravama od korupcije do namještanja poslova do profitiranja političkih stranki koje su stavile svoje kadrove i razne druge interesne grupe, a upravljanje tim tvrtkama pa tzv. menadžeri spomenuti i u prethodnoj raspravi koji nabijaju desetke i stotine milijuna kuna gubitka. Pa za mene je i za svakog normalnog čovjeka menadžer onaj tko podigne poslovanje, tko podigne kvalitetu upravljanja, a ne onaj tko pod navodnicima odradi posao izvlačenja novca. I tko snosi najveću odgovornost? Pa najveću odgovornost snose prethodne vlasti. Evo za primjer ceste i željeznice. Danas su u financijskom glibu. Pa zapitajmo se u čijim mandatima je koja državna tvrtka tonula i kako je tonula, po kojem modelu? Neki možda misle da hrvatski građani imaju kolektivan gubitak pamćenja, a da ne spominjem što je sa onim što je prodano a nije plaćeno, sve one sporne pretvorbe i privatizacije i da se ne vraćam previše unatrag. Ono što bih ja pohvalila danas da se sad vratimo u sadašnje vrijeme, a i u budućnost to je taj registar državne imovine o kojem smo već ovdje slušali, ali to je još daleko od idealnog. Sve ono što ide u smislu uvođenja reda je dobro i barem da je toga više. Pohvaljujem informatizaciju, pohvaljujem objedinjavanje podataka koje je još daleko od idealnog, pohvaljujem težnju ka transparentnosti, ali to su samo težnje. Čitajući ovaj izvještaj ima na par mjesta rečenica da je potrebna veća transparentnost pri odabiru članova nadzornih odbora i uprava. Pa ja se slažem u potpunosti. Ali što vrijedi ta rečenica kad to do sad u praksi nije bilo. I možemo pitat za u buduće kako ova Vlada planira birati vodeće ljude državnih poduzeća? Spominju se headhunteri koji naravno nisu jeftini, pa se sad vladajući prepiru oko modela javnog natječaja, a unaprijed možemo pretpostaviti da će to vjerojatno se riješit kao i do sada. I ovo izvješće nije sporno, ono je u redu. Međutim, sporna je tema kojim se ovo izvješće bavi. I prije bilo kakve prodaje treba jasno odgovorit na pitanja što se prodaje, a što se ne prodaje. Mi još uvijek nemamo jasnu viziju i misiju, ali ne preko medija i preko Facebooka, nego jasna misija i vizija Vlade. Prodati profitabilnu tvrtku za cijenu njene jednogodišnje ili da ne kažem kvartalne dobiti je nedopustivo. I da se razumijemo, ja nisam za socijalno upravljanje ali nisam ni za prodaju pošto poto da bi se vatrogasnim mjerama sanirala neka rupa u proračunu, a takvih situacija je već bilo hvala bogu i previše. Jedni su za što veću prodaju, a drugi su protiv prodaje. I sad pitanje je ono osnovno koliko čega država treba posjedovati i oko tog se spore i ekonomisti. I kakav takav konsenzus je kod nas postignut recimo oko prirodnih resursa i oko infrastrukture, a s druge strane pristaše prodaje kao protu argumente navode liberalnu praksu sveobuhvatnije privatizacije uz tvrdnju da je država najgori gazda. I ja bih se složila sa ovom tvrdnjom, ali samo kad je riječ o našoj državi. Jer ti koji navijaju za širu privatizaciju neka točno preciziraju koje europske zemlje su što zadržale u svojem vlasništvu, u javnom vlasništvu i po kojem modelu. A točan odgovor je mnoge zemlje su zadržale štošta u svom vlasništvu i to u brojnim sektorima. I potom sudeći ne možemo olako reći da država je svugdje najgori gazda. Možda je država kod nas najgori gazda, ali ne država. Dakle, ima itekako primjera gdje je vlast dobro upravljala. A kad sam već krenula na početku sa onim barem da smo svi iz Njemačke ja bih sad nastavila sa Njemačkom, pa bih recimo navela samo okvirne konture njemačkog državnog posjeda u različitim privrednim sektorima i javnim djelatnostima, ali onako blic jedan pregled. Po njemačkim željeznicama i po njemačkim telekomunikacijama najbolje se vidi politika sudjelovanja države na tržištu, ali kvalitetna politika. Pa je, privatiziran je ali najkrupniji vlasnik je ostala njemačka država s trećinom dionica. I ta tvrtka itekako pridonosi njemačkom državnom budžetu. I kad pogledamo samo popis njemačkih željeznica diljem svijeta, njihovih sjedišta mi možemo već iz tog vidjeti koliko su privatizacijom svoje infrastrukture izgubile neke druge zemlje, a recimo Velika Britanija. Javne ustanove i korporacije, te dionička društva i društva s ograničenom odgovornošću sve je to u mješovitom vlasništvu države i jedinica lokalne uprave u Njemačkoj. I sve štima, nema gubitaka. Opet primjer Njemačke, ne trebamo ići predaleko. Njemačka država nadzire i podržava u jednom čvrstom jedinstvu između jedne stabilne Vladine politike i privatnih interesa banke pod kapom Deutsche bank. I dionice su u slobodnom opticaju, to nitko ne spori, ali se zadržavaju unutar njemačke granice. I sad će oponenti reći pa ne možemo uspoređivati Hrvatsku i Njemačku. Ali odgovor je jednostavan mogli smo unatoč svemu da nije bilo sindroma hrvatskog koruptivnog upravljanja i hrvatske koruptivne privatizacije. I sad da se vratim na nekretnine ovdje su već više puta spominjane. Mi danas od nekretnina dobijemo nekih cca 45 milijuna kuna, dakle od najma. A kvalitetnim upravljanjem samo nekretninama u državnom vlasništvu bi se taj prihod države mogao udvostručiti jer te nekretnine mnoge su na atraktivnim lokacijama. A isto tako možete prodati one zapuštene i neupotrebljavane nekretnine. Prvenstveno su tu vojni kompleksi. Ali opet ti vojni kompleksi naravno nemaju riješene zemljišne knjige pa je njihovo održavanje isto stavka. I sad opet vraćamo se na sukus problema. Pa nije problem prodaja, problem je prodaja ispod cijene. I bilo da je riječ o nekretninama, bilo da je riječ o tvrtkama. I ponovit ću nisam protiv prodaje određene imovine ili nekretnina ali pitam je li nužno da se sad ide prodavati i koja je metodologija po kojoj će se prodavati. Neka se npr. u tim zapuštenim vojnim kompleksima koji nisu uvedeni u zemljišne knjige da pravo građenja te se tako osiguraju radna mjesta, neka se razvije to područje pa će od ukupnih prihoda i država ubrati svoj dio. Ali kako sam rekla opet i tu je problem. I puno je primjera, možemo čitati po novinama, od Pule do Golog otoka itd. Samo je 5 od 330 vojnih nekretnina bilo u čistom vlasništvu, prostorni planovi su nesređeni, kod nekih zemljišne knjige, da ne kažem kod većine, nisu uređene. Nisu usklađene koncesije za pomorsko i kulturno dobro. Negdje su nekretnine opterećene blombama, povratima itd., itd. Recimo u primjeru Golog otoka, a još ima takvih primjera. I sad je tu strašno puno primjera koji to zorno pokazuju, nemamo vremena, ali ispada da smo mi sami, država je maćeha sama sebi. I onda neka netko kaže da se mi ne možemo uspoređivati s nekim i preuzimati neke modele. Pa ja bih rekla kamo sreće da smo se prije 20 godina uspoređivali s nekim i imali jasnu viziju i misiju kako treba raditi, kako treba rukovoditi s državnom imovinom. Ne bi danas bilo upola ovih problema.

Replika, uvaženi zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Irena kažete da ovo izvješće nije sporno. Ja bih rekao da je ono cijelo sporno bez obzira koliko je opširno i koliko ima podataka u njemu. Podaci su nedostatni i krivi s obzirom da je nalaz Državne revizije jasno rekao što nedostaje u funkcioniranju, radu, u evidencijama, jasno se pokazuje da ovo izvješće nikako ne možemo prihvatiti niti ga smatrati relevantnim.

To ne piše u izvješću ali to je u nepovoljnom nalazu Državne revizije jasno definirano. Privatizacija Croatia osiguranja je jedna od najvećih afera o kojoj se šuti i ne govori. Nije napisana u ovom izvješću kako je učinjena. Što je sa dokapitalizacijom? Kako su tekli tijekovi novaca? Kakve su odluke donesene? To sve nedostaje u ovom izvješću. Nedostaje niz stvari koje je Državna revizija nabrojila poimence da su propuštene u proteklom vremenu odraditi. Vjerujemo i nadamo se da nećete podržati ovo izvješće kao i da će nova uprava u DUUDI-ju poduzeti aktivnosti kako bi ispravila sve ono što je u proteklom vremenu načinjeno loše. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Irenaa Petrijevčanin Vuksanović, izvolite. Ja kad sam rekla poštovani zastupniče da izvješće nije sporno ja sam rekla u smislu da podaci koji su navedeni nisu sporni. Da je sporna tema o kojoj se bavi ovo izvješće. A s vaše strane bi licemjerno bilo govoriti uopće o upravljanju državnom imovinom jer sjedite u stranci koja je upravljala državnom imovinom na određeni način koji sam rekla i koji je to model. A sad izdvajati slučaj Croatia osiguranja kao znakovit kojim se bavila bivša vlast i reći da je odgovornost na bivšoj vlasti a ne spomenuti sve one bivše prije slučajeve kojima se bavila kad je vaša stranka bila na vlasti to je stvarno licemjerno. Ja dakle niti sam … [[Upadica se ne razumije.]] Dopustite da dovršim svoju repliku, nemojte mi upadati u riječi. Molim da osigurate red u sabornici. Dakle ja osobno niti moja stranka kojoj pripadam nije sudjelovala niti u jednoj privatizaciji. Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik Radimir Čačić, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege ovo je jedna od daleko najvažnijih tema koju Hrvatska ima pred sobom. Nažalost prošla Vlada rekao bih je učinila jedno odlučno ništa i to je vjerojatno jedna od najvećih šteta koju je uopće mogla učiniti. To je bilo sramotno i ispod svake razine što naravno ne znači da nije moglo i gore. Bilo je vlada koje su uspješno krale to je vjerojatno još i gore od toga, ne? Međutim, očekujem da će se desiti Vlada koja će prepoznati nužnost da se hrvatska imovina konačno upotrijebi na korist hrvatskih građana. Tu u najmanju ruku trebao definirati kad govorimo o tvrtkama šta ni slučajno ne želimo prodati, to ne znači da ne treba utvrditi vrijednost te imovine, da ne treba napraviti ove analize oko čega je bilo sad puno dreke. Dakle, šta ne želimo, mislim da o tome lako ćemo postići konsenzus. To su sigurno prirodni resursi i prirodni monopoli. Šta želimo i o čemu još postoji rasprava? Super, moj stav je da u najmanju ruku se na tom interesu treba zahvaliti ne samo njima, ali to ne znači, moj stav da sam u pravu, to ne znači da nije možda pametno na recimo 10 ili 15 godina određenim fondovima povjeriti na upravljanje. Hoću reći postoje stvari o kojima možemo raspravljati, postoje stvari kao Hrvatske vode i neke druge stvari koje ne možemo monopol, i PLINCRO, ANAF itd. odredimo strategiju. Drugo, najbolje što je imala HDZ-ova ekonomska podloga je bio austrijski državni holding kao način upravljanja.

Evo poštovani zastupniče drago mi je da ste spomenuli da i ovo što je ključan problem da mi nemamo, da ova Vlada nema misiju i viziju upravljanja. I ovo izvješće je upravo potaknulo mene na razmišljanje i na raspravu da imamo izvješće, imat ćemo ga i nagodinu, imat ćemo ga i kvartalno i kako već idu sva izvješća i imamo mi i strategiju, imamo i zakon ali i dalje ne znamo odgovore na najbitnija pitanja, i dalje nemamo model a ima modela dobrih koje možemo preuzeti, ima nešto što se može baštinit i ima nešto što je primjenjivo. Zašto nismo primijenili, zašto? Pa zato što je uvijek bio privatni interes iznad javnog. I nažalost nikad se hrvatski građani nisu pitali treba li recimo privatizirati telekom, treba li dati infrastrukturu stranci? Nemam ništa protiv, ali zar smo morali baš svu infrastrukturu dat? Da li je tad netko pitao hrvatske građane, pa ako tad nije nitko pitao hrvatske građene, nek ih pita ubuduće. Idemo ispravit one greške koje se daju ispravit. Izvolite.

Ona to ostvaruje u bankama, telekomima pa zaista je ovo krasan primjer kad ste rekli kad se kod nas preuzimao telekom kaže privatizacija, a ustvari iznad nje stoji jedna trećina Njemačka država i tu je napravljeno strašno puno toga, dijelom su građani opljačkani kad su preuzete infrastrukture toga. Međutim, iskustvo nordijskih zemalja, skandinavskih govori da je nama potrebna nova ekonomika javnog sektora, upravljanja, novi menadžment javnog sektora. Kod nas slažete li ste molim vas na ovu konstataciju da kod nas dominiraju politički menadžeri i gdje vodeće stranke sad jedna sad druga kad se smjenjuju na vlasti i znači tako pune garniture, odnosno popunjavaju javna poduzeća, državna a sve sa primarnim ciljem izvršavanja njihovih nekih planova ne sagledavanja općeg javnog interesa. E sada, pitam vas što vi mislite o ovim uredbama sada posebno ovo što se, prije znamo da se stopiralo, da se nitko ne može, praktički imamo problema oko zapošljavanja novih ljudi u javnim poduzećima, a sada je ova uredba Vlade koja se priprema, jel je uredba ili je odluka da ljudi mogu se kandidirati u uprave koji imaju 5 odnosno 10 godina iskustva u toj firmi.

Izvolite. Evo baš ste rekli bit poštovani kolega novi menadžment. O novom menadžmentu skandinavske zemlje govore od 80.tih godina. Novi menadžment upravljanja se temelji na otvorenosti i transparentnosti upravljanja. A otvorenost i transparentnost nije stavljanje menadžera iz jedne firme u drugu nakon što je tu firmu uništio, upropastio i izvukao novac za određene lobije i određene stranačke strukture. Za mene je menadžer rekla sam onaj koji podigne firmu kad je u gubitku. Imamo li mi takvih menadžera? Pa sigurno da imamo. Pa njemu je možda to i nekakva mrlja u karijeri jer se zna tko ide u državne firme. Nažalost to je naš model upravljanja. I ja sam od početka od kad je taj skandinavski model novog menadžmenta prvenstveno s Danskom krenuo ja sam pratim tu literaturu i jako mi je drago da ste to spomenuli, jer ta otvorenost i transparentnost bilo kad je riječ o javnoj nabavi, bilo kada je riječ o javnim resursima, o prodaji, o najmu, uvijek je potrebna. Prema tome da bi se ta hobotnica da tako kažem, da bi se ti krakovi odrezali, presjekli, tu treba puno više od ove rasprave, tu treba izmjene nekoliko zakona ali prije svega treba jasna i odlučna volja vlasti. E kada bude jasna i odlučna volja vlasti tada će se stvari i odvijati u onom smjeru u kojem mi neki pojedini želimo. Izvolite. Hvala potpredsjedniče, ravnatelju državnog ureda, kolegice i kolege. Ključne mjere za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom trebaju se odnositi na kvalitetnije definiranje politike vlasništva u strateškim trgovačkim društvima, na financijsko restrukturiranje trgovačkih društava u poteškoćama, na ponovnu evaluaciju strateške imovine, na smanjenje državnog portfelja, stanova, poslovnih prostora i zemljišta, na redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije imovine. To su mjere koje su nabrojene i Zakonom i Strategijom upravljanja državnom imovinom. Od 2013. godine donošenjem Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH započinje se sistematskije i transparentnije upravljati i raspolagati državnom imovinom. Hrvatski sabor je donio početni registar imovine i Strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom za razdoblje 2013.

2020. i očekujemo u idućem izvješću da ćemo dobiti takve informacije. Ovo drugo izvješće koje raspravljamo obuhvaća podatke na dan 31.12.2015. godine. Izvješće prati 15 područja godišnjeg plana upravljanja, vrlo je opširno i po našem Poslovniku trebali smo dobiti i skraćeni dio toga izvješća, daje određene smjernice za daljnju dogradnju nacionalnog registra imovine te upravljanje i raspolaganje državnom imovinom. Vidljiva je i aktivnost Državnog ureda za upravljanje imovinom u sklopu europskog semestra odnosno procesa prekomjernog deficita u smislu suradnje na izradi nacionalnog programa reformi. U izvješću je nabrojen čitav niz zakonskih i podzakonskih akata koje je državni ured predložio Vladi ili donio na osnovu zakonskih ovlasti. Pobrojene su aktivnosti povjerenstava za upravljanje strateškom imovinom odnosno raspolaganju nekretninama te upravnog vijeća CERP-a u 2015. godini. Značajna uloga državnog ureda je preispitivanje kriterija za uvrštavanje odnosno brisanje s popisa pojedinih društava od strateškog i posebnog interesa za RH. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za RH iz 2015., nabrojala je 56 subjekata u kojima RH osim gospodarskih ostvaruje i strateške ciljeve a oni se odnose na zakonsko i učinkovito ostvarivanje prenesenih javnih ovlasti, na sigurnost, osiguranje zdravlja, važnu infrastrukturu, neometanu opskrbu stanovništva i gospodarstva, osiguranje gospodarskih službi u interesu građana i države. Tom odlukom su utvrđena 22 društva i 6 pravni osoba od strateškog interesa te 24 društva u kome RH ima većinski udio i 4 društva u kojima ima manje od 50% dionica a one kotiraju na tržištu kapitala. U upravljanju državnom imovinom važnu ulogu ima korporativno upravljanje pa su u izvješću nabrojene operativne mjere korporativnog upravljanja što je važno za uspješnost poslovanja ovih društava. To je svakako utjecalo na poslovanje jer su ova društva u 2015. godini povećala profitabilnost, došlo je do smanjenja troškova a bruto dobit je povećana za više od 1 milijarde kuna. Izvješće sadrži podatke o provedbi restrukuriranja u kojemu je sudjelovalo 21 društvo a tijekom ovog postupka provedene su i predstečajne nagodbe te stečajevi u 16 društava. U financijskim pokazateljima koji se navode u izvješću a najvećim dijelom se odnose na CERP u smislu određenih potraživanja i sudskih sporova vidljivi su značajni problemi jer se veći dio njih neće moći naplatiti, odnose se i u najvećem dijelu čini mi se na posljedice pretvorbe i privatizacije iz '90.-tih godina. Na taj dio upravljanja državnom imovinom značajne primjedbe imo je i državni ured za reviziju koji je izvršio reviziju u 2014. godini. Ali i u izvješću su nabrojene mjere i aktivnosti koje se poduzimaju na temelju preporuka i mjera državnog ureda za reviziju ali one se neće moći otkloniti u kratkom vremenu. Iz izvješća je vidljivo da značajni posao slijedi nadogradnji registra državne imovine na kojem se radi tek zadnjih nekoliko godina kako bi on bio transparentan, obuhvatan i dostupan javnosti jer građani imaju pravo uvida kako se njime upravlja i raspolaže. Ovaj posao je obiman, ovisi o drugim subjektima koji osiguravaju podatke, o uređenosti zemljišnih knjiga i slično pa na tomu Vlada mora ustrajati i osiguravati uvjete da se posao vremenski čim prije završi. Ovih dana Vlada je pokrenula privatizaciju određenih trgovačkih društava prvenstveno iz turističkog portfelja ali dalje se naslutiti da će se pokušati privatizirati i dio portfelja od strateškog i posebnog interesa jer su u Državnom proračunu kroz račun financiranja planirani značajni prihodi od privatizacije, a i predsjednik Vlade najavljuje smanjenje javnog duga upravo prihodima od privatizacije odnosno od prodaje imovine. Da je tome tako, govori činjenica da je Državni ured objavio natječaj za usluge savjetnika za početnu i neovisnu ocjenu portfelja trgovačkih društava u državnom vlasništvu prije odluke o privatizaciji. Na popisu je 54 društava između ostalog tu su Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatska elektroprivreda, dio hrvatskih željeznica, ACI, Hrvatska pošta, Hrvatske šume itd. koje su odlukom iz 2015.godine utvrđene kao strateške ili od posebnog interesa. Natječaj je zaključen 3.svibnja a traži se ocjena za prodaju sa ili bez restrukturiranja odnosno zadržavanja u državnom vlasništvu. Upozoravamo da se ova društva ne mogu privatizirati bez izmjene strategije odnosno odluke a za neke od njih potrebno je donijeti poseban zakon sukladno zakonu o pretvorbi i privatizaciji iz 90.-tih godina kada su one iz postupka pretvorbe bile izuzete. Tada su to bile npr. i Hrvatski telekom i Hrvatska i INA koje su privatizirane posebnim zakonom koji je donio Hrvatski sabor, Hrvatska elektroprivreda u međuvremenu taj zakon je stavljen van snage. Takve namjere ne mogu biti tajna, posebno ne poslovanja tajna kada kako to želi prikazati predsjednik Vlade na upite što će se privatizirati u 2016.godini? Ustav RH u članku 53. definira između ostalih prirodnih i kulturnih dobara da su šume, vode i zemljište od interesa za RH i imaju njezinu osobitu zaštitu. Ustav dalje određuje da se zakonom utvrđuje način na koji se dobra od interesa za RH mogu upotrebljavati i iskorištavati i to ovlaštenici prava na njima i vlasnici. A naši zakoni u ovim slučajevima ne predviđaju postupak prodaje odnosno privatizacije. Mi u SDP-u jesmo za privatizaciju ako to znači stavljanje u funkciju određenih nekretnina odnosno manjinskih paketa u trgovačkim društvima kroz analizu poslovanja strateških društava prvenstveno kroz privatizaciju treba tražiti strateške partner koji će razvijati društvo i osiguravati mu šire tržište. Šume, vode i poljoprivredno zemljište po našem, po nama ne bi se smjele privatizirati jer je to nacionalno bogatstvo koje pripada narodu.

Izvolite. Hvala lijepo. Još jednom upozoravam na činjenicu da smo peta zemlja u Europi po vrijednosti državne imovine, 31.4 milijarde eura je vrijednost. To je nešto što smo konačno rodili, istina i na Saboru prezentirali, to je taj registar i on je prema EUROSTAT-u takav. Istovremeno smo i posljednji po ILU po doprinosu koji imamo iz te imovine dakle ispod 1% što naravno nam služi na sramotu i pokazuje da ne znamo raspolagati vlastitim bogatstvima. Naravno da to treba mijenjati. To uopće ne može biti tema. Još jednom, kad govorimo o tvrtkama depolitizirajmo ih, naravno nije uvijek država lošiji vlasnik od privatnika ali je uvijek lošiji ako je politizirana. Dakle, austrijski model, govorim kao jednu od mogućnosti. Kad govorimo o ovom drugom djelu imovine, onda u najmanju ruku primijenimo modele koje je puno zemalja europskih već napravilo, naročito tranzicijskih ili je povjerilo profesionalnim fondovima naravno odabrati najkvalitetnijeg ponuđača da upravljaju i daju iz toga prinos rastu gospodarstva i snazi države ili barem jedan dio izdvojiti i napraviti pilot projekt. Što god napravili od tih 31.4 milijarde da izdvojimo 2, 3, 4 milijarde i da taj dio koji je u portfelju profesionalnim upravljačima kao fond koristimo kao kalateral za investicije o čemu sam već puno puta ovdje govorio a naročito kad je bilo riječ o HNB-u, osigurat ćemo protočnost plasmana HNB-a za što se ovdje zalaže gospodin Lovrinović vrlo često o tome je govorio i guverner i u tom smislu ima pravo da on jednostavno ovog trenutka tu protočnost nema, koristimo ljudi svoju imovinu.

Kad govorimo i o upravljanju državnom imovinom moramo polaziti sa istih pozicija kao kad se upravlja privatnom imovinom. Vi ste u svojoj replici više zapravo predlagali nego što ste meni replicirali. Ja polazim od toga da vlasništvo obvezuje, pa obvezuje i državu da s njime, da sa tim vlasništvom koje posjeduje mora upravljati tako da ono donosi korist, da donosi profit, da ne samo kroz to upravljanje zapošljavamo ljude, nego da i ukupno društvo ima i financijske koristi pogotovo u situaciji u kakvoj je hrvatski proračun. Jednokratnom prodajom određene imovine zapravo ne rješavamo problem ako ona nakon toga što je prodana nije u funkciji. Prema tome, svatko tko želi dugoročno poslovati zna na koji način će postaviti menadžment, kakve će mu zadatke dati i na koji način će ga kontrolirati. I to mora raditi i država, to mora raditi politika bez obzira koja stranka upravljala trenutačno Hrvatskom državom.

U svom izlaganju spomenuli ste da Republika Hrvatska ima Strategiju upravljanja državnom imovinom a u koju je inkorporirana europske smjernice, europske povelje o upravljanju državnom imovinom koji govori da to mora biti sveobuhvatna evidencija, da se mora imovinom upravljati na učinkovit način i da se moraju brzo donositi konkretne odluke o upravljanju s tom imovinom kako bi se stavila u funkciju gospodarskog rasta i razvoja i javnih funkcija. Situacija je na terenu sasvim drugačija, pa vas pitam kako je moguće da onda revizija utvrdi da nije sva imovina popisana. Drugo, da je velik dio te imovine nije stavljen u funkciju, a imamo veliki broj zahtjeva jedinica lokalne i regionalne samouprave koje su zahtijevale od Državne agencije za upravljanje državnom imovinom da im da na korištenje ili u vlasništvo određene nekretnine za gospodarski razvoj, za javne institucije pa po dvije, tri godine nisu dobili odgovor. Mislim da je to nedopustivo i da se to pod hitno mora riješiti. Evo primjer konkretan gospodarska zona u Novoj Gradiški koja traži prostor za proširenje jer ima zainteresiranih investitora, nije riješeno vojarna u Novoj Gradiški i druge vojarne za javne potrebe nije riješeno. Mislim da je to nedopustivo i da nije u skladu sa ovim što u strategiji piše da se moraju donest brze i konkretne odluke s ciljem stvaranja novih vrijednosti, a ne da ta imovina je trošak i teret društvu i državi. A k tome još treba naglasiti veliku nebrigu za vlastitu imovinu, jer veliki dio tih objekata je ostavljen bez nadzora i koji je u međuvremenu devastiran i upitna je njihova vrijednost. Pa ja mogu samo reći da se s vama slažem, da se ne upravlja i ne raspolaže dobro državnom imovinom. Ali mi smo tek 2013. godine donijeli Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom, tek onda smo počeli sređivati državnu imovinu. Pa vi znate da Fond za privatizaciju 8 godina nije imao nadzorni odbor? Da u Fondu za privatizaciju uopće nismo znali u kojoj mjeri država u pojedinim poduzećima koja su bila pretvorena i privatizirana ima udjela? I mi sada pričamo o zadnje tri godine što se napravilo ili što se nije napravilo. Uvijek se može više i treba više i ne smijemo biti zadovoljni ovim što imamo. A ovaj dio što vi kažete oko lokalnih zajednica, nekada je to u redu, ali mi imamo jako puno poduzetničkih i gospodarskih zona koje zjape prazne, u koje je utrošeno jako puno novaca a raste drač i korov. Naime, slažem se sa vama uvažena zastupnice u dijelu vašeg izlaganja gdje ste istaknuli da će mjere revizije se neće moći otkloniti u kratkom vremenskom roku s obzirom da je revizija za 2014. godinu za poslovanje DUUDI-a dala negativno mišljenje i utvrdila masovne nepravilnosti kako kod popisa imovine, kod izbjegavanja javne nabave, kod prekomjernog trošenja sredstava za intelektualne usluge. Sigurno da se takav nezakonit, netransparentan i nepravilan rad ne može promijeniti u roku mjesec, dva i zbog toga će biti izuzetno velika odgovornost i na novoj upravi, na ljudima koji će trebati ispraviti sve nepravilnosti koje su se događale u posljednjem mandatu bivšeg predstojnika Ureda za upravljanje državnom imovinom. A jedan od tih podataka na jednu neodgovornost vođenja državnom imovinom pokazuje i to da je na početku bilo otprilike oko 140 zaposlenika koje je imao DUUDI, a posljednji podatak dakle negdje završno kada je i bivši šef tog ureda otišao taj broj zaposlenih narastao je, dakle za sve tri institucije na 260. To nije ništa drugo nego uhljebljavanje stranačkih, dakle ljudi koji su trebali pronaći negdje svoje radno mjesto. I to me itekako podsjeća na praksu iz grada Zagreba, u Zagrebačkom holdingu kada je na čelu bio, dakle čelna osoba Zagrebačkog holdinga bio predstavnik, dakle član SDP-a, gdje je u Direkciji Zagrebačkog holdinga u trenutku kada je on došao na čelo bilo 40 zaposlenih [[Upadica Tepeš: Vrijeme.]] a u roku godinu dana taj broj se popeo na nešto manje od 200. Kad je bila moja protivnička stranka na vlasti ništa nije valjalo, sad je moja, pa će sve biti u redu. I onda se za četiri godine to promijeni, pa onda suprotno govorimo. Ja mislim, želim svaku sreću novom ravnatelju da učini maksimalno što je moguće, ali neće moći otkloniti ono što je revizija utvrdila. 24 godine nismo ništa radili oko popisa imovine. Maloprije sam kolegi rekla čak nismo znali u društvima koja su bila kroz privatizaciju i pretvorbu pretvorena znali smo točno koji je postotak državnog vlasništva pa to nismo evidentirali u tadašnjem Fondu za privatizaciju. A sad vi mislite da od 2013. do 2014. kad je bila revizija da je ono što nije rađeno 24 godine da se to moglo riješiti i da je to sad velika ogromna nepravilnost. Pa ja ću vam reći Državni ured za reviziju ponekad progleda i kroz prste pa dobijete uvjetno mišljenje kad bi trebalo možda biti i nepovoljno mišljenje. Mene to ne zanima kakvo je mišljenje, mene zanima kako ćemo otkloniti to da Državni ured za reviziju više nema primjedaba, da mi imamo evidentirano vlasništvo i da s njime upravljamo tako da to bude na korist hrvatskih građana.

Izvolite.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ako nešto žalosti i daje nam na znanje da se nećemo maknuti dalje od početka upravo su to ovakve rasprave gdje onda kad smo na vlasti najbolje znamo kako treba ali ne poduzimamo ništa nego jedino što radimo jeste kritiziramo one koji su bili u prošlom mandatu. Danas smo ovdje slušali s ove strane sabornice, dakle od vladajućih, nije bilo kontroliranih procesa upravljanja državnom imovinom bivše Vlade, štetno i neodgovorno se upravljalo državnom imovinom.

2010. godine donijeli smo Zakon o upravljanju državnom imovinom koji se počeo primjenjivati od 1.01.2011. godine a njegovom primjenom prestali su važiti Zakon o privatizaciji, Zakon o pretvorbi društvenih poduzeća i Zakon o Hrvatskom fondu za privatizaciju. Svi oni su prije prodavali, privatizirali i pretvarali državnu imovinu u privatnu imovinu i danas ovdje postavljamo pitanje da li netko u prošlom mandatu jeste ili nije dobro napravio integrirani sustav upravljanja državnom imovinom? A zaboravili smo postavljati pitanje kojim smo to zakonom zabranili onima koji su upravljali državnom imovinom u privatizaciji i pretvorbi da tu istu državnu imovinu popišu njezinu vrijednost, stave u nekakav registar ili u nekakvu bilancu i da odgovorno tom državnom imovinom upravljamo. Dokumenti upravljanja državnom imovinom jesu strategija, plan upravljanja i izvješće o provedbi plana upravljanja. Zakon smo počeli primjenjivati 1.01.2011. ali ona pretprošla Vlada nije smatrala za potrebnim da taj isti zakon poštuje i da donese Strategiju upravljanja državnom imovinom nego smo strategiju donijeli 2013. godine za razdoblje 2013.-2014. Danas isto ovdje u replikama slušamo da nema Plana upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu. Tko donosi plan upravljanja? Pa Vlada. Imamo mi u ovom trenutku Vladu ili nemamo Vladu? Zašto Vlada nije poštivala Zakon o upravljanju i raspolaganju državnom imovinom i zašto nije donijela Plan upravljanja tom istom imovinom za 2016. godinu? Bivša Vlada je poštivala rokove, DUUDI je napravio Plan upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu. Tko je onda radio taj plan? Zašto Vlada nije usvojila Plan za 2016. Po čemu ona odlučuje što će i na koji način će rasprodavati? I sad prozivamo da nemamo plana. Nemamo ga, ali ne prozivamo one koji su taj plan trebali napraviti a koji govore što ćemo i na koji način ćemo rasprodavati. Plan se donosi na temelju strategije, strategija nam vrijedi i važi do 2017. godine i tu strategiju do 2017. godine imamo poštivati jer je ta strategija donesena u Hrvatskom saboru. Druga stvar koja se cijelo vrijeme provlači jeste revizija. Revizija je i 2010. godine donijela uvjetno mišljenje za poslovanje bivšeg Fonda za privatizaciju. O tome nitko ništa ne govori. Prošlo je vrijeme pa ćemo sad govoriti o reviziji za 2014. Možemo i trebamo, trebamo odgovarati za ono što ne napravimo dobro. Ali nije dobro to da prozivamo one koji su bili jučer, a da zaboravljamo sve ono što se događalo prekjučer i u svim ovim godinama unatrag a vezano je za odgovorno upravljanje državnom imovinom.

Ali ne postavljamo pitanje što je sa onim brigadirima koji su na radnim akcijama stvarali tu državnu imovinu pa su je onda prodavali u bescjenje ili za svoje osobne interese. O tome ne govorimo. I koji je problem u nekome tko je nosio štafetu ukoliko je on dobar menadžer i ukoliko kvalitetno i dobro upravlja sa poduzećima? Spomenut ću vam samo dva slučaja dvije firme. MIT i Uljanik TESU u jednoj firmi postavljamo za predsjednika uprave čovjeka koji, prva stvar koji radi, traži od nadzornog odbora da mu poveća njegove beneficije, drugi predsjednik uprave i druga uprava uspješno realiziraju dugovanja i tu otvaraju nova tržišta, nove proizvode i dobro posluju. Ono što nam je važno, prestanimo postavljati pitanja tko je od kuda došao, tko je crveni, tko je plavi i počnimo odgovarati za ono što radimo. Prozivajmo ljude za odgovornost i za njihove rezultate a ne od kuda su došli. Dokle god imamo ovakvu retoriku ne možemo govoriti o tome da će državne firme odnosno trgovačka društva u vlasništvu države poslovati dobro i da će hrvatski građani kao vlasnici te imovine imat koristi. Kada govorimo o onome što nije u prošloj Vladi napravljeno fond za privatizaciju je isto tako imao obavezu po zakonu podnositi izvješća Hrvatskom saboru. Svake godine je ovakvo izvješće kao što ga imamo danas od DUUDI-ja trebalo biti u Hrvatskom saboru od Hrvatskog fonda za privatizaciju.

I o tome se šutjelo, nitko nije postavljao pitanje što je sa tom imovinom i sad najedanput od 2013.donosimo strategiju. Prvi plan upravljanja državnom imovinom donosimo za 2014.godinu. Sad smo u 2016.godini i mi pljujemo po svemu što je napravljeno u ove dvije godine jer nije valjalo. Sad spominjemo na koji način je privatizirana Croatia? Ali nitko ne govorio šta smo napravili sa infrastrukturom koju smo dali Deutsche telekomu, tko je to dao, na koji način? Kolegica je prije rekla da se trebalo pitati građane, građane se pitalo i građani su svoje rekli ali ih Vlada nije slušala što znači da je Vladi u tom trenutku najmanje bilo važno koja je vrijednost imovine i što će građani takvom prodajom i takvom privatizacijom dobiti. A dobili smo veće cijene telefonskih usluga koje plaćamo usprkos tome što su građani investirali svoj novac u infrastrukturu koju smo dali u bescjenje. I tako nam prolaze mandati, i tako nam prolaze godine i ništa se novoga ne mijenja nego iz mandata u mandat prozivamo onoga koji je bio u prijašnjem mandatu a državna imovina i dalje se ne revalorizira na onaj način na koji bi se trebala revalorizirati. Govorimo da ćemo prodati trgovačka društva i staviti ih evo na burzu što nije loše, međutim ono što me rastužuje kad govorimo o reorganizaciji trgovačkih društava u vlasništvu RH u ovom izvješću svugdje čitam racionalizacija zaposlenika, otpremnine, odlazak u mirovine itd. Nigdje ne piše da ćemo otvarati u tim trgovačkim društvima nova radna mjesta. Mi dokle god ne budemo znali koja nam je vrijednost trgovačkih društava i koji prosperitet ta trgovačka društva na tržištu imaju, koji nam je prioritet u tim trgovačkim društvima, da li nam je prioritet trgovačka društva jednokratno prodat, začepit rupe u proračunu i reći da smo bili uspješna i kvalitetna Vlada koja je smanjila BDP ili nam je prioritet napraviti plan poslovanja tih trgovačkih društava, staviti u ta trgovačka društva menadžere koje će bit u prvom redu odgovorni i koji će odgovarati za rezultate koje moraju postići i cilj odnosno prioritet svih prioriteta ta trgovačka društva maksimalno iskoristit da bismo u njih mogli zaposliti čim više ljudi. Da li je nama Podravka u kojoj Hrvatska ima 25% čini mi se vlasništva prioritet da ostvarujemo dobit iz godine u godinu, da se jedna politika te Podravke mijenja u onom dijelu da od domaćih poljoprivrednika uzimamo repro materijal koji nam je potreban za taj proizvod koji Podravka radi ili nam je prioritet da imamo samo 25% pa ćemo takvu tvrtku prodati. Dakle mi kad kažemo da je država loš gospodar, nije država loš gospodar nego smo mi koji dozvoljavamo da ljudi koji su predsjednici uprava ne odgovaraju za štete koje su u tim trgovačkim društvima napravili onda smo svi mi zajedno odgovorni a najviše su odgovorni oni koji su te ljude u ta trgovačka društva postavili. Dokle god ne budemo imali osobne odgovornosti imenom i prezimenom, dokle se god budemo skrivali iza politika da li lijevih, da li desnih, da li srednjih, da li bilo kojih drugih politika i govorili da trebamo imati kvalitetan menadžment, da trebamo imati politiku koja će stvarat dobit i koja će osiguravati radna mjesta a u ovakvim raspravama i u ovakvim retorikama prozivali jedni druge u proteklom mandatu ne možemo očekivati da ćemo se dignut sa onog 1% koliko smo uspješni u upravljanju državnim tvrtkama. Od Vlade mislim da svaki građanin RH tako i ja zahtijevamo slijedeće: koliko Vlada želi rasprodavati državnu imovinu a očito je da želi, onda Vlada mora jasno i transparentno a čitamo u izvješću da je transparentnost osnova upravljanja državnom imovinom reći koja su to trgovačka društva i na koji način ih misli privatizirat odnosno prodavat? Koliko ćemo radnih mjesta u tom trenutku izgubiti jer odgovornost Vlade kada prodaje trgovačko društvo jeste i u tome koliko će radnika ostati bez svog radnog mjesta. Jer nitko neće kupiti firmu a da ne napravi racionalizaciju radne snage. I to je odgovornost društva. Velika kvantiteta prodaje ne znači uvijek i veliku kvantitetu dobre prodaje trgovačkih društava. Kaže poslovica kuna po kuna pogača. Ako negdje imamo mali postotak vlasništva u nekom trgovačkom društvu, ali je to trgovačko društvo zdravo, ima otvoreno tržište, proizvodi, izvoznik je, radi, zbog čega Hrvatska kao država odnosno DUUDI ili CERP ne bi znali kvalitetno upravljati i raspolagati tom imovinom koju to društvo stvar. U čemu je to nama problem? Imamo zaposlenike u DUUDI-u koji dobivaju uredno svaki mjesec plaću, imamo zaposlenike u agencijama koji uredno svaki mjesec dobivaju plaću ali raspisujemo natječaje za vanjske suradnike koji će nam raditi plan i analizu kako poslovati sa trgovačkim društvima. Što je sa tim menadžerima koji imaju menadžerske ugovore i što je sa njihovom odgovornošću u tim istim trgovačkim društvima koje stvaraju gubitak a za koji ih očito nitko, nitko ne proziva? I dokle god budemo raspravljali na ovakav način na svakom sljedećem izvještaju rezultati će biti isti a mi se sa mrtve točke pomaknuti nećemo jer nam je očito cilj ne biti dobrim gospodarima nego biti dobrim kritičarima. Zahvaljujem. Kolegice Nansi Tireli, vi ste gotovo identično kao i gospođa Zgrebec, govorili i obojili cijelu svoju raspravu vrlo razborito, objektivno kako zaštiti državne, nacionalne interese a kako isto riješiti se nekih tvrtki za koje je to potrebno i koje su državi samo teret. I s pravom kritizirate ovakav način koji dolazi s one strane sabornice. Pa se postavlja pitanje i vi ga postavljate, kada smo mi postali vlasnici te imovine? Jesmo mi postali vlasnici državne imovine 2011. godine? Međutim u pravu su oni koji kažu da je možda nama bilo lakše zato što su za vrijeme svoje vladavine i to one prve desetogodišnje, mnogo toga što je bilo društveno, pa državno odjedanput preko noći a da nije bilo ni evidentirano ni u jednom registru, državnom, preko noći postalo privatno. Samo napomena nekima koji nemaju pojma o tome ili ne žele se sjećati jer smatraju da je to bilo tako davno da se nije ni dogodilo kada su primjerice državni stanovi koji služe za potrebe dužnosnika pa i saborskih zastupnika, saborski zastupnici neki otkupili to za bagatelu. To je samo jedan primjer. A što se tiče prigovora koji dolaze s one strane vis a vis Telekoma, valja napomenuti i naglasiti i podsjetiti se da je taj ugovor ovdje izglasan na traženje ondašnje većine i da traženje Deutsche Telekoma taj ugovor je bio tajan za razliku od kada smo govorili o prodaji INA-e i odlučivali o 25% plus 1 dionicu gdje je Hrvatski sabor ovdje o tome raspravljao. Eto to su ne male razlike, to su razlike od onih koji sebe ne nazivaju, nemaju u svojim takvim programima ali na djelu se pokazuju domoljubnim, za razliku onih koji to samo imaju u svom naslovu.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem kolegice Antičević-Marinović na replici. Slažemo se, dakle slažemo se u puno toga i mislim da svatko tko razmišlja logički, tko razmišlja dobronamjerno se slaže sa ovakvom retorikom jer uistinu nemamo ništa od toga da jedni druge prozivamo tko je što dobro ili loše napravio. Ono što sigurno nije dobro jeste to da ljudi imaju hrabrosti i morala prozivati nekoga za nešto a zaboravljajući da su oni prije toga napravili puno veće i puno štetnije stvari. To je nešto što ne vodi prema dobrome i to je nešto što nas još više baca u glib i još nas više unazaduje. I slažem se isto tako s vama kada kažete, kada spomenete registar. Nitko nikome nije branio da državnu imovinu evidentira i da tom državnom imovinom upravlja racionalno i odgovorno. Ne treba nam ni registar. Nekad registri nisu postojali ali smo imali bilance, imali smo tko duguje, tko potražuje, radilo se na kartice i u svakom trenutku se znalo s čime tko raspolaže i koja je njegova imovina. Nažalost država to nije radila, zna se zbog čega nije radila, razlog za to je postojao. A jedan od temeljnih razloga spomenula ste i vi zato što je državna odnosno društvena imovina privatizirana, rasprodana, prodana, pa je onda bilo bolje da nemamo nikakvog registra nego da u bilo kom registru ostane bilo kakav trag.

Htio bih se uključiti u raspravu jer me smeta da svi zastupnici koji su do sada govorili iste pojmove stavljaju u različite sadržaje pa je vrlo teško da komuniciramo uopće. Dakle po Ustavu imamo samo jedno vlasništvo a pojmovi pretvorba i privatizacija, odnosno pretvorba iz društvenog u državno vlasništvo je završila. I sada se radi da to vlasništvo ima sadržaje a to svi znaju pa je sada kolegica Nansi Tireli odgovorila kolegici Ingrid da vlasništvo ekonomisti vode kao aktivu i pasivu, a pravnici kao prava i obveze. Pa bilanca o kojoj govorimo a da je Hrvatska imovina ne sadrži obveze Hrvatske, nema duga. A nažalost to je imovina. I sad mi govorimo kako ćemo državnu imovinu prodati. Nećemo prodati, prodati ćemo vlasništvo i to nekretnina, nećemo prodati dug, može i to je pravo ali ćemo prodati nekretnine u pravilu, ne pokretnine nego samo nekretnine ili ćemo prodati poduzeća kroz dioničko vlasništvo. Mi razgovaramo sa istim pojmovima ali različitim sadržajem. Dakle, kolegice i kolege, moramo imati registar vlasništva RH i moramo imati i bilancu imovine. Dakle, i prava i obveze, dugove i potraživanja bilo o čemu da se radilo i onda možemo reći da će netko upravljati imovinom RH. Do tada teško jer je, naše nekretnine su sve lošije na tržištu što su naši dugovi sve veći i nepovoljniji.

Kolega Leko i vama na replici. Slažemo se i važno je jedna stvar. Mi moramo znati točno što imamo, koliko to vrijedi, ne samo u novcu, koji su troškovi te imovine koju imamo a koja korist od te imovine da bi se imovina mogla efikasno koristiti s obzirom da to ne znamo, da toga nemamo, da to nismo uspjeli napraviti, dakle u ovih 2 godine neozbiljno je od Vlade razgovarat sada na ovaj način što će i koliko će Vlada prodati, koliko će Vlada od države imovine oprihodovat da bi se Vlada na takav način opravdavala da kvalitetno upravlja državnom imovinom. To nije kvalitetno upravljanje. To je upravljanje ad hoc da bi se začepile neke rupe. A kad jednom začepimo rupe nismo napravili ništa jer je pitanje kada će ta rupa opet procuriti. Izvolite. Mislim da je ovo jedna od najvažnijih stvari koju Hrvatska ima jer mi ne znamo upravljati imovinom. To smo pokazali. Naša Hrvatska imovina nosi ovoj zemlji nažalost samo gubitke i to je nešto što mi, čega moramo biti svjesni i što možemo i moramo promijeniti. Bilo da je riječ možemo sad tu uzeti i širi spektar o prirodnim resursima ili riječ o zemljištima, zgradama, praznim objektima, vojarnama koje je moguće iskoristiti. Ono što je ključno reći, evo ja ću reći vrlo je otvoreno na primjeru grada Zagreba. Mi u gradu Zagrebu koja je jedinica lokalne samouprave, a takvih primjera je svugdje u Hrvatskoj imamo mnoge neiskorištene nekretnine poput Zagrepčanke, poput Gredelja, poput Kompasa na Borongaju, poput bolnice Blato za koje su se projekti trebali događati prije 25 godina, prije 10 godina pa su najave bile pred svake izbore. Nažalost niti jedan projekt, niti jednu realizaciju tog projekta nismo vidjeli do dana danas. I mi očekujemo da poduzetnici, privatni poduzetnici, pa kad je riječ i o poljoprivrednicima ulažu u investicije, da ih mi na neki način stimuliramo da ulažu a s druge strane sami se prema državnom monotogradskom zemljištu ne odnosimo da pokrenemo taj investicijski ciklus. Prema tome, ukoliko mi sami nećemo staviti u funkciju državnu imovinu, gradsku imovinu, imovinu koju ima Hrvatska kroz fond, kroz poseban oblik vlasništva, kroz sve modele koji postoje danas u razvijenom svijetu, nećemo moći ostvariti gospodarski rast i gospodarski razvoj, jer jednostavno te imovine je previše jer ima je jako puno i ona apsolutno ne ostvaruje nikakvu dobit. Ali na raspolaganju nam stoji ITU, znači to je fond EU za integrirane i teritorijalne investicije. On je upravo napravljen kako bi potaknuo da se na ovim integriranim teritorijima znači na integriranim zemljištima potakne investicija ali to prvi korak mora napraviti država odnosno grad, jedinica lokalne samouprave.

Zahvaljujem kolegi Bernardiću. Da, slažemo se i oko toga. Međutim, ne slažem se kad kažete mi ne znamo upravljati državnom imovinom. Ja bih samo tu malo nadodala. Mi ne znamo upravljati državnom imovinom u korist države i u korist državnog proračuna ali znamo upravljati državnom imovinom itekako dobro kada se radi o osobnim interesima i o individualnom profitu koji određeni pojedinci u određenom trenutku kada su na pravom mjestu i dobiju informaciju u pravom trenutku itekako dobro znaju kako upravljati tom državnom imovinom i kako tu državnu imovinu iskoristiti za svoju korist. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice Tireli. U načelu ću se odmah složiti da se nikad nije dovoljno dobro upravljalo ali da ništa nije bilo do 2011., to nikako ne mogu prihvatiti. Pravilno, država je svašta vlasnik i poduzeća i dionica i svega i ja bih se ograničio na ono što mi je malo bliže a to je upravljanje prostornim podacima. Bili su konkretno u državnom poljoprivrednom zemljištu različiti oblici zakona su tretirali državno poljoprivredno zemljište od onoga kad su njime upravljale županije, pa gradovi, pa ponovo država. Odgovorno tvrdim da bi se nešto upravljalo da treba napraviti prvi korak, a to je inventarizacija sukladno zakonu što sve eventualno može biti poljoprivredno zemljište bez obzira na status u gruntovnici. Grad Novska je tako 2000. godine jedini u Hrvatskoj napravio kvalitetni program, dakle web aplikaciju koja je tretirala svaku parcelu koja može biti poljoprivredna bez obzira što piše u gruntovnici. Svaki građanin je mogao vidjeti i pokazati svoju zainteresiranost i za najam i za sve. Da ne govorim da je kad je lokalna samouprava tretirala prvo zemljište da je morala napraviti plan raspolaganja što će dat na koncesiju, što će dat na prodaju, što će bit na godišnjem uživanju. Upravljalo se i odgovorno tvrdim, ponavljam ovaj veliki sustav da država upravlja svom državnom imovinom nije prihvatljiv. Trebali bi promijenit razine na način kako se upravlja prostorom, a to su geografski, informacijski sustavi što treba se napraviti prije svega u ministarstvu, a onda onim spajanjem kojim ćemo napraviti kad spojimo gruntovnicu i katastar. To ne znači da ćemo time išta riješiti.

Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega na replici. Slažem se sa vama da je velika odgovornost u upravljanju na jedinicama lokalne, regionalne samouprave jer mislim da te jedinice zahvaljujući svojim i planovima i strategijama razvoja najbolje znaju što žele sa onime što imaju na svom području a izuzetno je važno ono što je u Strategiji 2013. doneseno, a to je da se državna imovina centralizira kako bismo znali što posjedujemo, što imamo a da se upravljanje tom istom imovinom decentralizira upravo iz ovog razloga otvaranja i novih radnih mjesta i projekata što je prije kolega Bernardić rekao i svega ostalog u cilju razvoja gospodarstva te lokalne samouprave. Dakle, mi 2011. godine nismo imali ni registar zakupa, ni registar, točan registar poljoprivrednog zemljišta. Dakle, to je još jedan registar uz ovaj o državnoj imovini koji se počeo ozbiljno voditi da bi se u jednom trenutku moglo i racionalno i kvalitetno upravljati tim poljoprivrednim zemljištem i da poljoprivredno zemljište uistinu dobiju oni koji se poljoprivredom bave, a ne oni koji su u tom trenutku podobni. Zahvaljujem. Hvala lijepa. Kolegice Tireli, ne mogu naći ni jednu riječ pohvale za upravljanje državnom imovinom i ne dijelim na razdoblja. Ali vi niste uopće raspravljali o Izvješću o upravljanju državnom imovinom za 2014. godinu, a toliko interesantnih podataka ima unutra, nego ste držali lekcije. I držali lekcije onima koji su iznosili svoje mišljenje. Meni vaše mišljenje ne smeta, niti mi pada na pamet vas kritizirati, ali vi ne želite čuti nešto. Meni ne smeta što vi kažete, pa da, bilo je nepovoljno mišljenje tada i tada. Ali bilo je uvjetno, ali ovo je nepovoljno.

Ne želite čuti kako je koncesija za Kupare dana. Pogledajte što piše u nalazu Državne revizije. Dana je tvrtki koja je osnovana 20.8.2015. 3 mjeseca nakon objavljenog natječaja, a mjesec i pol prije završetka natječaja. Temeljni kapital 20000 kuna. Koje banke su dale jamstvo za takav posao? Da se samo zaključiti da su neke shell tzv. tvrtke ili front tvrtke, a znamo što one predstavljaju.

Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega Mariću na replici. Mi smo u Hrvatskoj, dakle razgovaramo o onome što se dešava kod nas. Nemam ja nikakva očekivanja šta će i na koji način će tko govoriti. I drago mi je da svatko iznese svoja mišljenja. Jedino što ja očekujem je to da ne zaboravljate što ste s državnom imovinom radili, napravili i na koji način ste s njome upravljali. To je ono što ja ne bih voljela da se zaboravi, jer posljedice takvog upravljanja je nešto što danas čitamo u ovom izvješću. I mogli smo o tom izvješću puno više razgovarati i mogli smo govoriti o podacima, ali je materija toliko kompleksna da 15 minuta razgovarati o izvješću nećemo kvalitetno. Moći ćemo selektivno o određenim stvarima koje nas se tiču vas Kupara, a mene Brijuni rivijera itd. I svakoga od nas ovdje u ovoj sabornici interesira neko trgovačko društvo koje je u njegovoj županiji, u njegovom gradu, u njegovoj općini koje se prodaje na način na koji se prodaje i s kojom državnom imovinom se upravlja na način da građani koji cijeli život žive na tom prostoru od tog upravljanja i takvog upravljanja nemaju ama baš ništa. I ponavljam, jedino što očekujem jeste to da malo duže pamtimo od ovog mandata koji traje 4 godine i koji je prošao i da ne zaboravimo što je netko prije u povijesti Hrvatske napravio, na koji način je upravljao a tek onda bacimo kamen na onog drugoga bez ikakve grižnje savjesti i moralno. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovana kolegice Tireli dobro sam vas saslušao u vašim izlaganjima pa se spominje revizija, odgovorno upravljanje. Pa si postavljam pitanje zašto služi ta revizija koja je navodno 570 izvida napravila a 32 samo pozitivno. Onda kažemo odgovorno upravljanje državnom imovinom. Ja se slažem da treba upravljati odgovorno ali ako ova vlast ili ova Vlada ili ove vlade dosada trebalo je 20 godina samo da donesu Zakon o državnoj imovini onda si postavljam pitanje kad ćemo početi odgovarati za ono što smo dosada uradili? Pitam se koliko koristi, kao privrednik, pitam se koliko koristi imamo od te državne imovine, a koliko štete? Maloprije netko je rekao pravo i obveze, pa gdje su ta prava i obveze? Tko će odgovarati za ono što je propust napravljen, a tko to neće? Ako političari budu rješavali privredu onda će nam biti ovako još 20 godina jer neće znati postaviti nikad pravo pitanje i prave odgovore na imovinu koju imamo. Ništa!

I ne samo to, masa drugih stvari. Pa si postavljam pitanje kako to? A što to narod od svega toga ima? Samo imamo trošak. Znači, trebamo ili rasprodavati ili po zakonu voditi i odgovornost onda imati za to. Zahvaljujem potpredsjedniče. I vama kolega na replici. Slažem se s vama kad govorite čemu revizija kad od toga nitko ne snosi posljedice. Ja bih bila najsretnija kada biste vi kao dio vladajućih predložili izmjene Zakona o Državnoj reviziji u kojem bi stajalo što sa onima koji loše upravljaju državnom imovinom. Jer vi kao poduzetnik itekako dobro znate da za svaku svoju grešku platite prilikom nadzora i da vas ta vaša greška košta. I to je upravo na tragu onoga kada sam rekla dokle god predsjednici uprava, predsjednici nadzornih odbora i članovi uprava u trgovačkim društvima koja su u vlasništvu Republike Hrvatske ne počnu osobno odgovarati za način na koji upravljaju i vode ta trgovačka društva nećemo se maknuti dalje od početka. Jer vi ste postavili pitanje tko će odgovarati? A ja ću vama odgovoriti nitko kao i dosada jer osobne odgovornosti u ničemu nema. I evo samo još jedanput apel dajte prijedlog izmjene Zakona o Državnoj reviziji u kojem će biti navedeno na koji način oni menadžeri koji nisu odgovorni trebaju odgovarati i čime. Prva ću dignuti ruku za takav zakon. Replika, uvaženi zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Tireli ne tako davno raspravljali smo o ovakvom ustroju DUUDI-ja i u postavljanju vodećeg čovjeka DUUDI-ja i vi i ja tada u oporbi i upozoravali smo u to vrijeme da je to prevelik obuhvat poslova da bi ga moglo se na jednom mjestu sa jednim čovjekom s toliko velikim ovlastima rješavati. Upravo ovo izvješće koje ste vi na neki način i pohvalili govori suprotno od onoga što smo onda govorili, ispada da je bilo to jako dobro, da se dobro radilo. Ali nisam se ja javio vama za repliku zbog toga nego vi ste spomenuli Podravku. I spomenuli ste Podravku kao uspješnu tvrtku, tvrtku koja treba stvarati dobit. A ja vam moram reći da je Podravka kao tvrtka gdje država ima 25,4% udjela postavila kao što je to bilo i u prethodnim vremenima ali ovaj puta tvrdo i čvrsto političara na čelo Podravke, uvaženog člana SDP-a koji je nakon što je došao u Podravku rekao politika iz Podravke mora ići van. I onda se dogodilo sljedeće, eto kako je to uspješno išlo. 1500 radnika na ulicu ili na zavod ili nekud dalje, „Danica“ kao klaonica zatvorena, pekarstvo zatvoreno i na kraju se stječe dojam da je isti takav menadžer ustvari želio provesti prodaju Podravke ali ga je u tome čudo Božje spriječio tadašnji predsjednik Vlade gospodin Milanović koji je ubrizgao 100 milijuna kuna državnog novca u Podravku da bi sačuvao tih 25% u Podravci. To je rezultat upravljanja tvrtkom Podravka. Zahvaljujem potpredsjedniče i vama kolega Hrg na replici. Slagali smo se onda kada smo donosili zakon, slažemo se i danas da je ovaj obim posla da bi se on kvalitetno i dobro obavljao uistinu previše za jednog čovjeka odnosno za 105 ili 115 zaposlenika a da budemo zadovoljni s onim što je napravljeno. To će se možda moći u budućnosti kada budu registri, i kada budu bilance pa kad se bude moglo nešto na bolji način kontrolirati ali sada je to nemoguće. Vraćamo se na Podravku, koja je poanta trgovačkih društava u vlasništvu RH da kažemo da su ona uspješna? Pa poanta je upravo u tome da u tom trgovačkom društvu ostanu radnici, da se radnicima ne da otkaz. Jer ako mi prodamo trgovačko društvo, a radnike smo stavili na burzu mi nismo dobili, mi smo izgubili, dugoročno smo izgubili. Dobili smo nekoliko milijuna kuna u državni proračun s kojim smo pokrpali neke rupe za kredite i tome slično, a radnici koji su nam postali socijalni slučaj, koje moramo u tom trenutku rješavati kao socijalu jer ljudi nemaju da bi mogli normalno živjet o tome nitko ne vodi računa. I zato sam to spomenula da vidimo koji su prioriteti ove Vlade. Da li su prioriteti Vlade u upravljanju trgovačkim društvima u vlasništvu RH zadržavanje radnih mjesta, otvaranje novih tržišta, kvalitetan menadžment koja će uspjet napraviti novi proizvod, otvorit novo tržište, izvest, zaposliti još nekoliko radnika a ne da ih otpušta ili je prioritet ove Vlade rasprodaja svega što se može rasprodati a da apsolutno ne znamo po kojoj cijeni ćemo to rasprodavati jer smo zaključili da ni nemamo pravu vrijednost imovine kojom raspolažemo. Dakle, prodaj što se prodat da a koje će posljedice biti o tome ćemo pričat u nekom novom sazivu. Izvolite.

Učinili smo dosta a mogli smo i daleko više. Ja ću pričati o konkretnim stvarima, o onima što znam bez obzira da li je to u ovako državnom ili državničkom opusu o čemu je bilo prošli put riječi ili ćemo pričati o lokalnim stvarima u ovom Saboru. Mišljenja sam da mi kao predstavnici lokalnih sredina ili izbornih jedinica trebamo pričati ovdje i zastupati interese onih ljudi koji su nas ustvari na određeni način ovdje i poslali. U izvješću o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH stoji "Država se mora na racionalan i učinkoviti način upravljati poslovnim prostorima i stanovima na način da oni poslovni prostori i stanovi koji su potrebni državnoj upravi budu i stavljeni u funkciju koja će služiti racionalnijem i učinkovitijem funkcioniranju. Svi drugi stanovi i poslovni prostori moraju biti ponuđeni na tržištu bilo u formi najma ili prodaje javnim natječajem." Ja se onda pitam da li je dosadašnje upravljanje stanovima u Baranji, u Belom Manastiru bilo uopće racionalno i učinkovito i imam jasan odgovor na to i kažem da nije. Bez obzira da li su ti stanovi u vlasništvu DUUDI-a ili su još uvijek u vlasništvu nekih drugih institucija kako što je recimo mirovinski zavod bio ili škole itd. Ali to je imovina svih nas, imovina države. Iz tog razloga ja se ne mogu složiti sa ocjenom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu kako se državnom imovinom upravljalo transparentno, stručno i profesionalno. Skloniji sam mišljenju predsjednice republike koja je i nedavno u obilasku zadarskoga arhipelaga izjavila da je DUUDI najveći problem u ovoj državi što se tiče investicija i dala je jasnu preporuku DUUDI-ju da ako nije u stanju stvarno upravljati državnom imovinom da tu imovinu izvoli predati lokalnoj samoupravi ili ju dati u koncesiju. Ja bih se složio s tom preporukom jer je takav slučaj sa imovinom na području Baranje. Posebnu pozornost posvetio bi trima konkretnim pitanjima koja pokazuje kakav je odnos države prema svojoj imovini. Odnos države prema svojoj imovini ogledalo je odnosa pojedinca prema državi. Kako netko može cijeniti svoju državu ako država sama ne cijeni samu sebe, ako ne cijeni svoju imovinu? To je pitanje koje stalno postavljamo. Prvo pitanje vezano je za pitanje tzv. ne perspektivnih vojnih objekata. Tu bi napomenuo pitanje vojarne u Belom Manastiru. To pitanje se povlači već niz godina. Vojarna je smještena u gradu, prostire se na oko 7 hektara, stoji napuštena. Što je vrijedilo razvučeno je. Grad je pokušao riješiti taj problem ali bez uspjeha. Bilo je dosta zainteresiranih, javili su se različiti investitori, bilo je govora sa tim investitorima da bi se to pretvorilo i u jedna moderan kompleks. Imamo u blizini nekoliko banja, toplica i htjeli su na određeni način baviti se sa zdravstvenim turizmom. I nešto od čega bi imala koristi cijela zajednica, grad, država možda bi uspjeli i zadržati nekog mladog čovjeka da tamo radi stoji, čeka i ono malo što je još ostalo i to će najvjerojatnije propasti ako ostane takva situacija. Ista je situacija sa nizom karaula koje se nalaze na prostoru prema mađarskoj granici koje propadaju i koje su se mogle na bilo koji način iskoristiti da je bilo imalo, da je bilo imalo razuma. Drugo pitanje o kojem ću nešto reći je pitanje poljoprivrednog zemljišta.

Zakonom o nadoknadi oduzete imovine za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine riješen je samo dio tih pitanja. Taj zakon je dopunjen i omogućen je novi rok za podnošenje zahtjeva za povrat te državne imovine. Međutim, mnogi nasljednici kojima je oduzeta imovina kao što sam rekao u nekoliko sati nisu uspjeli kroz tih 50, 60 godina vratiti svoju imovinu, svoju djedovinu. Bilo je tu više razloga, jedan brat je dobio, drugi brat nije dobio, netko je imao strano državljanstvo pa nije zbog toga mogao dobiti, neki su se žalili pa su te žalbe uvažene, nekima nije uvaženo. Međutim, bit u svemu tome je da imovina i još dobrom dijelu stanovnika, građana Hrvatske nije vraćena i da bi se tu trebalo nešto učiniti. Poseban problem za mene je to što se nekad privatna imovina, znači nekada privatna imovina koja je oduzeta se pretvorila u državnu imovinu a sada se ta državna imovina daje u koncesiju ili ponovno prodaje privatnicima ali formalno ne onima koji su prije s njom raspolagali. Netko je ovdje postavio i pitanje koncesija, pa postavljam i ja isto pitanje koncesije i pitam tko ima pravo da da nekome koncesiju na zemlju državnu na 50 godina u visini od 350 kuna po hektaru a tržišna vrijednost iznosi negdje oko 1800 kuna. Da li je to raspolaganje dobrog gospodara? Da li je to cijenjenje državne imovine? Da li je to nekakav odnos prema državi? Gubi zajednica, gubi država, gubi lokalna sredina, svi gube jedino netko dobiva. Pitanje stanova posebno je problematično na području cijele Baranje. Nakon mirne reintegracije dio stanova je prodan onima koji su imali stanarsko pravo. Međutim, 144 stana je i dalje ostalo u sastavu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a hrvatska Vlada je svojom odlukom od 14. travnja 2011. godine o davanju suglasnosti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za prijenos vlasništva i vlasničkih ovlasti nad stanovima na području posebne državne skrbi na RH omogućila prodaju 374 stana na područjima od posebne državne skrbi ali je tom odlukom izuzet Beli Manastir. Znači područja koja su reintegrirana kao što je područje Vukovara itd., imale su mogućnost otkupa tih stanova međutim grad Beli Manastir područje Baranje je izuzeto iz te odluke. Zašto je samo Beli Manastir u cijeloj RH izuzet iz te odluke, nitko ne zna? Zašto samo Belomanastirci nisu mogli ostvariti ono pravo koje je dano svim građanima u RH? Zašto samo su za Beli Manastir važila nekakva posebna pravila? Što je tadašnja vlast poručila građanima Belog Manstira i Baranje? Poručila im je jasno i glasno da su nedopustupni otkupiti stanove, da su nedostupni i nedostojni vlasništva RH. To je problem koji se provlači, koji smo pokušavali riješiti kroz sve gradske strukture, međutim situacija je takva kakva je, napretka nema i tu se treba nešto poduzeti.

Ti stanari koji žive u svojim stanovima 30 i 40 godina nisu bili u mogućnosti otkupiti stanove po povlaštenoj cijeni. Radi se o nekih 75 stanova srednjih i osnovnih škola, ljekarni, doma zdravlja itd., koji su se upisali kao vlasnici 1999. godine. I dok su se u cijeloj RH otkupljivali stanovi po povlaštenoj cijeni jedino stanovnici Belog Manastira moraju platiti realnu cijenu, realnu cijenu sadašnjeg stana. Gdje je tu pravda i logika? I umjesto da se ta imovina preda, proda zainteresiranima nema nikakvog napretka, sve stoji, prebacuje se. Dopisi se prebacuju iz jednog ministarstva u drugi, iz jedne ustanove u drugu itd. Skrećem pozornost kako bi rješavanje tog pitanja u pozitivnom tonu izravno utjecalo na poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na području Baranje, Belog Manastira a na što već duže vrijeme upozoravamo. Stoga apeliram na sadašnju Vladu da se taj problem riješi i predlažem donošenje istovjetnih odluka, rješenja koja će važiti i za Beli Manastir, za područje Baranje kao što važe za područje cijele RH. I završno bih rekao to da nije sve baš tako crno, ja pozdravljam nastavak ranije započetih radnji, uspostave Središnjeg registra državne imovine kojim je od siječnja 2014. godine prvi put omogućen javni pristup podacima o državnoj imovini u kojem piše da RH raspolaže sa milijun i 16 tisuća nekakvih nekretnina. Pozdravljam i također izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH pa tako apeliram da se svi ti problemi riješe, o kojima sam govorio, da se Beli Manastir i Baranja ne stavlja u out i da se ne šalje poruka njegovim stanovnicima kako za njih ne vrijede ista pravila kao i za druge. I s time bi ja svoje završio. I možda ću se vratiti, i vratiti ću se na ono što sam prije rekao, jeste, to je problem, to je državni problem ali ja sam ovdje da štitim interese onih koji su me poslali. Zahvaljujem. Uvažene zastupnice i zastupnici, pošto imamo dosta replika na izlaganje kolega Juhasa, ja ću sada odrediti pauzu do 15 sati pa ćemo nastaviti. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne bi bilo u redu pogodujem vama kolega Đakiću, onda će reći da pogodujem samo desnoj strani sabornice.

Mislim da je to